približite se govornici, uzmite riječ. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege. Situacija kojoj svjedočimo danas i o kojoj su prije mene govorili moje kolege i kolegice zapravo na neki način me podsjetila na Šenoine povjestice na onu o Postolaru i vragu pri čemu HDZ je u ovoj metafori postolar a cijela ova propast Agrokora je upravo Vrag koji je došao. U toj povjestici ima onih par stihova koji kažu, „Prošlo vrijeme, došao rok, eto vraga, skok na skok. Pa da se malo prisjetimo, dakle, situacija je nastala, situacija je bila komplicirana dovoljno i prije nego što je HDZ oktroirao Hrvatskoj lex Agrokor. Mi dan danas zapravo ne znamo tko je taj zakon pisao. Znamo da je bilo odvjetnika koji su se po zagrebačkim kafićima hvalisali da su upravo oni pisali te, lex Agrokor. Znamo da nije bilo radne skupine, znamo da nije bilo ni procjene učinka propisa, znamo da je zakon pisan u potpunosti netransparentnost. O toj situaciji smo postavljali pitanja Vladi RH, odgovore nismo dobili. Onda su isplivale informacije o tome kako je gospodin Ramljak imao kontakt sa Knightheadom prije nego što je imenovan za povjerenika, dakle prije nego što je donesen lex Agrokor, prije cijele procedure zakonodavne. Nismo dobili odgovor na pitanje u kojem svojstvu se gospodin Ramljak tada sastajao sa Knightheadom. I opravdano je onda pitati, pogotovo u svjetlu ovih informacija koje su danas isplivale da li je gospodin Ramljak zapravo povjerenik ili pronevjerenik. Onda je tu pitanje tog famoznog roll up-a koji je na neki način i kršenje lex Agrokora. Dakle ona je jedna najobičnija prijevara u redoslijedu naplate. Dakle mi ne znamo ni točan sastav sudionika roll up-a, ne znamo ni točan iznos u kojemu sudjeluju u kreditu, opet netransparentnost koja je na neki način potpis u ovoj situaciji. Onda je tu bilo i tajenje detalja o samome kreditu, o samom aranžmanu mjesecima. Tek 4 mjeseca kasnije saznali su se detalji o tome da je isplaćeno 56% duga odmah, praktički idući dan. Tek 4 mjeseca kasnije postalo je jasno da su sudionici roll up kredita zapravo stavljeni u povlašteni položaj pred ostalim vjerovnicima. I onda naravno to je rezultiralo upravo onime što je Klub zastupnika SDP-a upozoravao cijelo vrijeme Vladi RH i HDZ samim time izgubili su kontrolu nad Agrokorom. To smo vidjeli u ovome ugovoru na kraju krajeva čiji su detalji isplivali danas. Knighthead je tim ugovorom zapravo dobio ovlasti koje je trebala imati Vlada RH. Zašto se recimo svi sporovi delegiraju izvan Hrvatske? Zašto su svi sporovi u domeni anglosaksonskog prava? U Hrvatskoj se prakticira kontinentalno pravo. Ovdje se radi zapravo o jednom djelomičnom gubitku suvereniteta. Mislim to su teške riječi ali to je upravo to.

Dakle ovo što gledamo danas to je kapitalizam onako kako ga vidi HDZ i kako ga je vidio od '90.-tih na ovamo, to je taj ortački kapitalizam. I što će se dogoditi? Na gubitku je Hrvatska.

Hvala i vama. Sada ispred kluba HSS-a, gospodin Željko Lenart ima pravo na 5 minuta. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Htio bih progovoriti povodom ove stanke o situaciji koja prijeti hrvatskoj poljoprivredi sa ovom aferom Agrokor. Znamo da je ovih dana završena žetva kukuruza iz soje ili je ona pri samom kraju, da su urodi spremljene u silose, normalno nisu isplaćeni jer isplata nikada ne ide odmah. Pitam se što će biti sa onim što je u silosima, poduzeća koja su u grupaciji Agrokor koja su skladištila poljoprivrede proizvode naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i onih koji su svoje proizvode spremili u njihove silose. S obzirom da je suša poharala Slavoniju, da su naša gospodarstva ostvarila znatno manje prinose pa čak i 50% manje od očekivanih teško će se nositi s time. A ukoliko se desi da ovo što su spremili u silose završi negdje drugdje, da ne dođu do tog novca već da taj novac zaplijeni netko od ovih strvinarskih fondova ili onih koji su vjerovnici Agrokora, pitam se da li će ovo hrvatsko selo koje je već i tako uništeno, da li će ono moći preživjeti ovakav udar. O tome trebate svi razmišljati, jer sve vodi u tom smjeru. Što će se desiti sa novcem poreznih obveznika, koji će biti isplaćeni u obliku potpora za poljoprivredu poduzećima iz grupacije Agrokor, ili koja su bila isplaćena.

Pitam se, a svi se moramo pitati o tome, što će biti sa poljoprivrednim zemljištem, koje je u vlasništvu poduzeća iz grupacije Agrokor koje se bave poljoprivrednom djelatnošću. Da li će i to zemljište završiti u rukama ovih strvinarskih fondova? Postoji toliko pitanja samo iz ovog djelokruga poljoprivrede o kojima bi mogli raspravljati jako, jako drugo, jer ova afera Agrokor je jako duboka voda i mislim da danas nitko ne zna, što će se iz svega ovoga izroditi. Ono što predviđam, kolaps hrvatskom selu, kolaps onima koji su uložili svoj rad, koji su dugo godina ulagali u svoja imanja, u strojeve, u znanje, u svoje zemljište. Cijele familije, sudbine, određenih familija, posebno mljekara su u rukama onih koji su danas doveli do ovoga gdje se RH nalazi, gdje se nalazi najveći koncern Agrokor, u kojega su svi ulagali, koji je diktirao cijene poljoprivrednih proizvoda i svega onoga što se dešavalo u sektoru poljoprivrede. A danas, ne samo da diktira cijene, nego prijeti da uzme, ono sve što su poljoprivrednici stekli tijekom jedne teške suđene godine.

Gospodin Sladoljev, u ime Mosta nezavisnih lista. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo, nakon što Vlada, što većina nije htjela objasniti detaljno roll up model i zašto su odabrali baš taj model kreditiranja, nakon što nisu htjeli pokrenuti istražno povjerenstvo, još uvijek odgađaju i opiru se tome, a sad prvo svega danas smo saznali, da ni javnost neće znati o čemu će se raspravljati na tom istražnom povjerenstvu. Mene zanima što je slijedeće, hoćemo li mi saborski zastupnici uopće moći govoriti, i hoće li se ovdje, kao u istražnom povjerenstvu u poslovnik staviti kvorum, da mora biti prisutan kvorum, ako ga ne, da nemamo o čemu pravo raspravljati. Mislim da se ovo stanje mora momentalno prestati. Ne interesiraju nas stranačka prepucavanja. Svoj stav o Vladi smo jasno rekli još u travnju. Hrvatska javnost mora znati što se događa na istražnom povjerenstvu, a tehnika zataškavanja i guranja pod tepih mora odumrijeti konačno u hrvatskom društvu u hrvatskoj politici. Kao da vam nije dovoljno da imamo premjera koji govori mogu što hoću sad se još kao puzzle slažu momenti povjerenika koji nije Vladin, nego tko zna čiji. I zabrana medija da se čuje istina o Agrokoru. Pa evo, istina se ne može zaustaviti, niti jedna odluka niti jednog povjerenstva, istina o ovom će izaći kad-tad na van. Dakle, ne možete zaustaviti istinu. Dozvolite da se mediji, budu prisutni na istražnom povjerenstvu. Ukinute ovu novu odluku pravilnika o istražnom povjerenstvu za kvorum.

Hvala i vama i na sažetosti također. Kolegice i kolege, čovjek se vrlo često upita kad je za ovom govornicom, da li ima pravo politizirati, politikantski pričati o stvarima koji tangiraju, ne nekoliko, nego nekoliko stotina tisuća ljudi, pa praktički i cijelu državu. Pa kad se donose određeni zakoni, oni imaju svoje jasne ciljeve. Ako se ne varam, ja tada nisam bio u ovoj sabornici. Kad je donošen lex Agrokor, Vlada je jasno postavila 4 osnovna cilja. Jedan je spriječiti stečaj, drugi je spriječiti krčenje imovine, to jest, jeftinu kupovinu kvalitetnih dijelova koncerna, zaštiti radna mjesta u koncernu i ono što je najbitnije zaštiti male i velike i srednje dobavljače. I sve skupa kad se to zbroji, to je oko 100000 radnih mjesta. Nekoliko mjeseci nakon donošenja zakona, gdje smo danas? I postavljam si pitanje, da li ima netko pravo biti nečiji odvjetnik, ako ga taj nije ovlastio da taj bude odvjetnik. Zašto? Pa zato što, recimo, citiram, predstavnica velikih dobavljača gospođa Marica Vidaković, kaže, apsolutno mogu reći, da sam ponosna na ono što smo uspjeli. Uspjeli smo sačuvati zdravo tkivo gospodarstva i uspjeli smo sačuvati selo. Gotovo nitko nije vjerovao da ćemo uspjeti naplatiti toliko u travnju ove godine, nismo nikada zadovoljni, jer želimo postići više, što je u ljudskoj prirodi. Upitana za komentar oko ovoga kredita koji je potpisan, a koje je svoje mišljenje trebalo dati vjerovničko vijeće, mi ovdje cijelo vrijeme brkamo pojmove, da Vlada upravlja s Agrokorom. Vlada uopće ne upravlja s Agrokorom. S Agrokorom upravlja povjerenik i vjerovničko vijeće. Dakle, gospođa Vidaković je rekla, kad je riječ o ugovoru o kreditu iz lipnja ove godine, radila sam mini analize, te da je to uobičajeno, kad je riječ o tako velikom financijskom angažmanu. Dakle, to je izjava onih koji su direktno ovaj zakon tiče. Jer gledajte za razliku od onih koji su danas tu defilirali ispred ove govornice ti ljudi imaju odgovornost da između prvog i petnaestog u mjesecu tim ljudima isplati plaća. Dakle, oni imaju odgovornost osigurati ljudima plaće. I da se nije našao model da se pokriju određena potraživanja oni te plaće ne bi mogli isplatiti. Koliko bi bilo stečajeva pokrenuto u ovom trenutku da li si itko postavlja to pitanje? Ne nitko si to pitanje ne postavlja, nego netko želi skupljati jeftine političke poene. Druga stvar, ako raspravljamo o argumentima kolegice i kolege cilj HDZ-a je bio u 7 mjesecu da se napravi revidirano financijsko izvješće, da napravi revizija, da se to financijsko izvješće raspravi na zajedničkoj sjednici Odbora za gospodarstvo i financije i da se nakon toga donese odluka o Istražnom povjerenstvu. I gledajte što se događa? Gospodin Ramljak iznese izvješće, revidirano financijsko izvješće. Nutra konstatira tri osnovne stvari. Kad je krenula ta priča oko tog kreativnog računovodstva? Vrlo interesantno 2012. Kad je krenuo nagli rast zaduživanja 2013. Kad je došlo do eksplozije regresivnih mjenica? Jel' tada HDZ bio na vlasti? Nije. Ali su se u međuvremenu donosili neki zakoni i HDZ ni tada nije bio na vlati. E sad oni koji su u to vrijeme snosili odgovornost za upravljanje državom oni najviše viču.

Vlada bivša je dala uvijek pozitivno mišljenje na njihovo izvješće. Da li su oni upozorili da u jednoj zemlji ala Hrvatska se godišnje okrene promet mjenica 14 milijardi kuna. To je za Hrvatsku strašno puno. Gospođo Pusić, ja vas lijepo molim malo pristojnosti da. Ne? Dakle, da li je neovisni regulator tada reagirao? Nije. A tko je izmijenio Zakon o HANFA-i 2012. Tko vas je upozoravao da to ne radite? Tko je smijenio gospodina Samodola? Nije Vlada HDZ-a nego netko drugi, a posljedica toga je to što je.

Želi li uzeti riječ netko u ime odbora? Gospodin Orsat Miljenić nije ovdje. Dobro. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa? Nema potrebe. Otvaram raspravu. Prvo ide rasprava po klubovima, gospodin Milorad Pupovac ispred Kluba zastupnika SDSS-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Vrhovnog suda. Prema svemu onome što dolazi do nas da upotrijebim izraz koji je u posljednjim mjesecima jako aktualan povodom ove krize kojoj je danas posvećena ova rasprava u Saboru good. will hrvatskog pravosuđa nije osobito visoko kotira.

Prvo izvještaj je iscrpan i donosi neke pokazatelje koji su bolji negoli u 2016. nego što je u 2015. kako u pogledu broja, smanjenja broja predmeta, tako i u nekim drugim pokazateljima. Ukupno gledajući, dakle u razdoblju u kojem su provođene reforme i u vrijeme pristupanja Europskoj uniji i nakon pristupanja Europskoj uniji poduzete su određene reformske mjere koje su rezultirale određenim napretcima u određenom razdoblju ali onda nakon toga smo primijetili i neke oblike stagnacije. Reforme u pogledu broja sudova su bile opsežne, dugo su se pripremale, dugo su se izvodile i bile su drakonske. Broj sudova je radikalno smanjen. Ostalo je nešto sudskih službi po različitim mjestima gdje su ranije postojali sudovi koji sada omogućavaju građanima nešto povoljniji pristup sudovima nego što bi bio inače slučaj da netko iz Donjeg Lapce putuje u Zadar na primjer ili u Gospić. Međutim, vidjeli smo da u nekim slučajevima kao što je slučaj Županije istarske prema izvještaju iz 2015. ta stvar donosi određene teškoće i zahtijeva određenu revaluaciju, a to znači da se vidi da li je takvo jedno drakonsko smanjenje bilo najbolje u svim slučajevima. I rado bih ukoliko možete gospodine predsjedniče Vrhovnog suda reći koju riječ o tome također kakvo je sadašnje mišljenje Vrhovnoga suda oko tog. Državno sudbeno vijeće sjećam se entuzijazma s kojim smo nastupali kada je posrijedi bila reorganizacija i način izbora u Državnom sudbenom vijeću posebno nas koji smo činili Nacionalni odbor za praćenje pregovora sa EU koje smo imali aktivno sudjelovanje u cijelom tom procesu. Od tog entuzijazma danas nije ostalo mnogo. Pravosudna akademija također je predstavljala novum i vrlo značajnu stvar za unapređenje profesionalnosti, unapređenje ažuriranosti, spoznaja i znanja i cjeloživotnog obrazovanja sudaca. Međutim vidimo da ni to ne donosi potrebne rezultate u mjeri u kojoj smo to očekivali. Sasvim sigurno da su određeni postupci vrednovanja rada sudova, sudaca unaprijeđeni u razdoblju prije 2010. godine, da je i nadzor unaprijeđen ali i dalje promiču zbog utjecaja koji nemaju veze mnogo sa vrednovanjem niti sa nadzorom kao što se može primijetiti i u slučaju izbora koji je u toku za jedan sud ili za jednu sudsku instituciju ovdje kod nas u Zagrebu. U tom pogledu mi se čini da je iznimno važno da se još jedanputa ne samo Vrhovni sud nego sudbena vlast općenito usmjeri na ocjenu toga do koje mjere su reforme koje su poduzimane do 2010., 2011. donijele rezultate i gdje su ti rezultati u nekom trenutku postali slabiji, odnosno počeli se gubiti. Smanjenje broja predmeta u odnosu na skoro 2 milijuna 2004. godine kad se sjećam da smo započeli procese komunikacije sa Europskim parlamentom i sa kolegama iz EU to predstavlja naravno značajan napredak do nepunih 500 tisuća koliko imamo sad. Ali to je još uvijek velika brojka od 500 tisuća. Dužina trajanja sudskih postupaka je također još uvijek iznimno velika posebno u nekim grupama predmeta. Pojava nekih drugih, povećanja nekih drugih predmeta kao što su ovrhe u 2016. godini čiji postotak je u porastu su važan pokazatelj dinamike pravnih predmeta koji se pojavljuju u našem društvu i iznimno su relevantne za nas kao zastupnice samo zato što se tiču građana i njihovog materijalnog stanja, nego istovremeno i gospodarstva i njegovoga stanja. Pitanje efikasnosti u postupanju toga, pitanje pravednosti u postupanju toga je također iznimno relevantno.

I vjerojatno bi smanjili broj neriješenih predmeta u cjelini gledano, u nekim područjima pravosuđa jesu, ali u većini nisu.

Indirektno možda ja to krivo tumačim, ali ovlasti Vrhovnoga suda nerijetko dolaze u koliziju sa ovlastima koje sebi daje Ustavni sud. I mi doista mislimo da Vrhovni sud treba učvrstiti svoje ovlasti kao vrhovna sudska instanca kad je posrijedi nadzor sudske prakse u zemlji i nadzor provođenja zakonitosti kada su posrijedi sami sudovi. I u tom pogledu i ovaj Sabor, a prije svega njegov Odbor za Ustav i Poslovnik mogao bi u nekom trenutku organizirati tematsku raspravu kad je posrijedi takva tematika. Nije dobro kada dolazi do kolizije između institucija u državi ili kada dolazi do preuzimanja ovlasti od dijela institucija od druge institucije, a to se u ovom slučaju događalo na ranijim razdobljima. Nadam se da se to u ovom razdoblju neće događati. Što se tiče percepcije građana sa kojom sam krenuo ona naravno ne mora biti sama realnost, ali jeste iznimno važan i iznimno značajan indikator. I u tom pogledu istraživanja koja su provođena u 2016. godini od neovisnih institucija kako u pogledu percepcije građana tako još više je zanimljivo kako je percepcija samih zaposlenih po sudovima, a ona nije dobra. Dakle to je otprilike kao što moj kolega Bunjac kaže, naši građani misle o Saboru poprilično loše. A što bi tek bilo kada bismo mi počeli govoriti. E pa sad ako zaposleni na sudovima u pravosudnim institucijama prema ovom istraživanju imaju kritičnije mišljenje od građana u cijelom nizu pitanja onda je to doista ozbiljan i značajan problem. D akle ne žale se niti na informatizaciju, ne žale se niti na plaće, ključna pitanja na koja se žale, ključna pitanja koja zapažaju, dakle za koje smatraju da su glavni krivci za narušavanje učinkovitosti pravosudnog sustava jeste sljedeći a tiče se i nas, česta izmjena zakona i česte izmjene zakonodavnih okvira. Česte izmjene zakonodavnih okvira doprinose zapravo pravnoj nestabilnosti i pravnom neredu.

Dakle, utjecaj posredstvom političke moći i utjecaj posredstvom financijske odnosno novčane moći.

Treći elemenat je naravno činjenica da je na sudovima, zaposleni misle da je sklonost građana parničenju i očekivanje od sudova onoga što je nerealno također jedan od razloga koji pravosuđe čini nedovoljno efikasnim. Što učiniti u tom pogledu i kako stvoriti drugačiju kulturu to je ozbiljno pitanje za sve nas pa onda naravno i za građane. Pitanje medija i načina na koji mediji se infiltriraju u sudske postupke i u sudsku problematiku i u sudske slučajeve je dodatno opterećenje koje suci vide kao problem, odnosno zaposleni na sudovima vide kao problem. I da sasvim sigurno u pojedinim slučajevima izvještavanje medija nije pomagalo ni na koji način obavljanju poslova od strane zaposlenih na sudovima odnosno sudaca samih. Dakle čak 64% zaposlenih u pravosuđu navodi da je bitna prepreka učinkovitijem radu sustava korupcija, čak 64% Naravno, pojedini slučajevi koji su javnosti poznati pojačavaju takve dojmove i oni koji su recentni i oni koji su manje recentni. Što učiniti da se to promijeni, da se promjeni činjenica da bez stabilnog, neovisnog, profesionalnog pravosuđa ne može biti zagarantirana i zajamčeno ostvarivanje temeljnih ustavnih vrijednosti kao što je vladavina prava, kao što je jednakost i kao što je ravnopravnost a mi jesmo suočeni sa tom činjenicom da ljudi misle da pravosudna vlast nije u stanju zajamčiti te tri temeljne ustavne vrijednosti, niti vladavinu prava, niti jednakost, niti ravnopravnost u različitim područjima.

Prva gospodin Žagar. Uvaženi kolega Pupovac, dakle potpuno ste u pravu, nažalost ugled zakonodavnog tijela u javnosti nije baš visok. Jednako tako ugled sudbene vlasti nije visok. Tome pridonosi puno faktora ali naša je dužnost tu, mi smo dobili ovdje izvješće o radu Vrhovnog suda i naša je dužnost da upozorimo na one točke tog izvješća koje direktno se tiču života građana. Naime, dešava se i dešavati će se da će građani dobivati još uvijek ovrhe koje su stare, ovršne postupke koji su stari 10 do 15 godina. Zašto se to događa? Prije tamo 15-ak godina mi smo kada smo pristupali EU onda smo čudotvorno prikazali da smo riješili preko 500 tisuća predmeta, samo da bi pokazali da je statistika dobro. Taj podatak se ne vidi ni u ovom izvješću. To su podaci o broju neriješenih predmeta a koji su arhivirani kao ovršni predmeti. Jer onog trenutka kada su došli na sud, kada je udaren pečat da je predmet, da je zaprimljen, da je, pečat na rješenje o ovrsi smatralo se da je taj predmet okončan. A zapravo tek je onda i počeo. I ti se svi ovršni predmeti nalaze na našim sudovima. To se događalo u doba ministrice Vesne Škare Ožbolt kada se tih 500 tisuća prikazalo kao riješeni predmeti. Sada imamo dva problema, suci te predmete trebaju rješavati kada se pojavi ovrhovoditelj ali nisu motivirani da te predmete rješavaju jer oni ne ulaze u njihovo da kažem bodovanje. A s druge strane imamo građane koji će biti suočeni sa, koji su inače u teškoj situaciji i koji će biti suočeni sa tim predmetima a koji su stari evo već i 15-ak godina. I to je onaj problem o kojemu ovo izvješće ne govori. Izvolite. Poštovani kolega Žagar, kolega Šuker je spomenuo kreativno knjigovodstvo u nekim kompanijama, globalnim, a vi sada skrećete pažnju na kreativno knjigovodstvo na pravosudnim predmetima kod nas. Da, to je nama poznato da je toga bilo, ali to ne pomaže. To ozbiljno narušava to što se zove goodwill ili reputacija ili dobar glas. I ne pomaže niti građanima, a niti pomaže u uspostavi vladavini prava i pravne države. Ali o tome, kada bi se provela neka dubinska analiza, da upotrijebimo još jedan termin koji nije rezerviran samo za ovu tematiku, sigurno bi se vidjelo da pragova ili ostataka toga ima još uvijek. Da li na ovom jednom ili na drugom sudu, teško je reći, ali ima. Druga replika, gospodin Sponza. Evo, vi ste poštovani kolega Pupovac u svojoj raspravi nekoliko puta dotaknuli se percepcije sudstva u javnosti, za koju ste rekli, poslije ću si sam kazati, najblaže rečeno da nije dobra. Držim da o tome trebamo jasno progovarati, ali isto tako, naša dužnost i obaveza, na koji način možemo i kojim mjerama pomoći da pravosudni sustav, sutra bude uspješniji, učinkovitiji i bolji. Stoga, bi želio istaknuti jednu činjenicu, da zapravo predugi niz godina, ne uvodimo nove mlade ljude u naš pravosudni sustav kroz vježebništvo u sudovima, ali isto tako to vrijedi i za Državno odvjetništvo. To proizvodi nekoliko negativnih posljedica, prije svega onemogućava se mladima da počnu razvijati svoje kapacitete, svoje karijere, ali se isto tako i sprječava dolazak novih mladih, pa dopustiti ću si kazati, ne opterećenih kadrova u sustav pravosuđa. Kada bi omogućili mladima da se zaposle na godišnjoj razini, mislim da tu … [[Govornik se ne razumije.]] pogriješiti možemo govoriti o brojci od 50 do 60 novih zaposlenih, međutim, time ne želim kazati da to je za svaku godinu, već da je to jedan proces. I da je to jedna od onih mjera, gdje bi i mi u ovome Saboru trebali voditi račune i brige, čime bi omogućili normalno i neometano funkcioniranje sudbene vlasti u budućnosti. Odgovor na repliku, gospodin Pupovac.

Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Negdje u proljeće ove godine Hrvatsku je pogodila kriza u Agrokoru. Lagano početkom su u javnost počele curiti informacije o poteškoćama u poslovanju Agrokora, naravno sve putem medija. Nakon toga cure informacije o tajnim sastancima u Vladi od strane gospodina Todorića, razno raznih ministara, predsjednika Sabora itd., a onda u jednom trenutku čak i članovi Vlade izlaze u javnost i priznaju da Agrokor ima poteškoća u poslovanju. Da je ugroženo cijelo hrvatsko gospodarstvo, da je ugroženo poslovanje dobavljača mahom renomiranih domaćih tvrtki kao što su Kraš, Frank i brojne druge. Lex Agrokor koji je trebao dovesti do izlaska Agrokora iz krize, odnosno sačuvati tvrtku, sačuvati radna mjesta ali je već u samom začetku tog lex Agrokora nastalo niz pitanja, niz problema, niz nedoumica koje smo mi u SDP-u cijelo vrijeme u ovom Visokom domu propitkivali, upozoravali i pitali. SDP cijelo vrijeme ovih par mjeseci upozorava na niz nelogičnosti oko Agrokora, postavlja brojna pitanja, traži odgovore na brojna pitanja kao što su tko je pisao lex Agrokor što ni dan danas ne znamo. Svaki dan u medijima dobivamo neke nove informacije tako da danas i jučer izlaze informacije da se cijelo vrijeme baratalo povlaštenim informacijama, da se i ovo malo što je od Agrokora ostalo pčelo čerupati i gušiti. Ali nas isto tako zanima i tko je kome tu pogodovao, koja je uloga Vlade, šta se radilo i tko je sve radio. Zbog toga SDP pokreće zahtjev za pokretanjem Istražnog povjerenstva u slučaju Agrokora. I već nekoliko mjeseci smo svjedoci toga da se HDZ žestoko opire i bori protiv tog povjerenstva, prvo da se ono uopće ustroji, da ono uopće krene sa svojim radom. Onda na kraju kada smo uspjeli napraviti pritisak na HDZ da pristane na osnivanje povjerenstva, oni su to napravili prije nekih 15 dana a danas vidimo sa figom u džepu i u biti cijelo vrijeme HDZ pokušava opstruirati rad povjerenstva, pokušava ga ugasiti. Pa onda svaki tjedan imamo trik jedan, neki novi trik koji bi trebao objasniti zašto povjerenstvo nama ne treba, zašto ne smije hrvatska javnost dobiti odgovore na pitanja, zašto ne bi trebali znati šta je u Agrokoru, kao sada radi nešto pravosuđe, pa imamo zakone, pa sada više nisu ni zakoni bitni. Pa su danas usvojili amandman koji mijenja način funkcioniranja rada povjerenstva tako da ono ne može raditi bez prisutne natpolovične većine što je danas jedinstven primjer u povijesti hrvatskog parlamentarizma jer ni jedno povjerenstvo nije do sada radilo na takav način a to je isključivo zato da se spriječi njegov rad. Čak je i predsjednica danas pozvala na to da povjerenstvo treba nastaviti sa radom, da treba rasvijetliti neke stvari. Jedini tko ne želi da povjerenstvo radi i da se sazna istina je HDZ, premijer Plenković, gospođa Dalić i ostali članovi Vlade. Jedno drugo pitanje koje se nameće je isto šta se tamo uistinu dešava, tko je izvlačio novce. Od onoga koji tvrdi cijelo vrijeme da sve zna, da sve drži pod kontrolom a to je predsjednik Vlade. I SDP danas cijeli dan traži da nam se obrati ili predsjednik Vlade ili potpredsjednica Vlade gospođa Dalić međutim oni ne da nisu došli u ovaj Visoki dom nego nisu poslali niti jednu poruku, ignoriraju Hrvatski sabor, ignoriraju građane i ne žele uopće pokazati interes. I to je ono vrhunac bahatosti kojom oni pokazuju mogu ja sve što hoću, kako je rekao premijer neki dan, pa mogu ignorirati Hrvatski sabor, mogu ignorirati pitanja hrvatskih građana, mogu ignorirati hrvatske nacionalne interese i ne moram nikome polagati račune. E pa gospodine predsjedniče Vlade, ne možete. I to ne može tako. I SDP će nastaviti dalje inzistirati na dolasku premijera u ovaj dom, nastaviti ćemo dalje svim dopustivim i mogućim raspoloživim sredstvima pokušati doći do odgovora na ova pitanja koja već mjesecima postavljamo za koja se borimo. I to radimo prvenstveno zbog odgovornosti iako nas se prozivalo da nemamo odgovornosti, zbog odgovornosti zbog hrvatskih građana, zbog hrvatskih tvrtki, zbog radnih mjesta i dobavljača i svih onih koji su ugroženi krizom u Agrokoru i uzdamo se da ćemo dobiti odgovore od Vlade, ne uzdamo se u Sv. Antu kao ministrica Dalić nego samo u racionalne stvari. Gospodin Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a.

Jučer je jedna tv kuća provodila anketu da li mi saborski zastupnici znamo da je u RH više od milijun ljudi siromašno. Porazna činjenica i ona je točna za sve nas da stvarno imamo toliko puno siromašnih ljudi u RH. Najveća stopa opasnosti od siromaštva je u Slavoniji, Baranji i Srijemu. 75% građana ne vjeruje u smjer kojim ide ova država. Danas evo raspravljamo o stanju u pravosuđu gdje većina i zaposlenih u pravosuđu ali i građana ne vjeruje u pravosudni sustav i to da smo svi jednaki pred sudstvom u RH. I upravo je to veliki problem koji je prouzročio da više od 100 tisuća mladih iz RH odlazi, da napušta i Slavoniju i Baranju a i druge krajeve iz RH i što mi poduzimamo, što činimo i kroz ovaj zakonodavni okvir koji ovdje dolazimo i što činimo u operativnom smislu u provedbi tih istih zakona. Građani jednostavno ne vjeruju ni u pravosudni sustav ni ono što mi činimo da bi se promijenilo stanje jer do sad su odlazili mladi uglavnom nezaposleni, sad već odlaze i zaposleni koji su imali i solidna primanja jer upravo iz ovih razloga niti vjeruju u smjer u kojem ide RH niti vjeruju u pravosuđe niti vjeruju u gospodarski oporavak ovih nerazvijenih krajeva i jednaki pristup države putem nadležnih državnih tijela u ravnomjerni razvoj RH.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, gospodine Sessa, uvažene kolegice i kolege, danas govorimo o stanju sudbene vlasti za 2015. i 2016. godinu i općenito i na samom uvodu možemo se vjerujem svi složiti da je najviše upita građana, najviše prigovora, najviše poruka koje smo primili bilo upućeno na stanje u pravosuđu, a to također vidimo i iz rada službenih tijela, kako je npr. saborski Odbor za predstavke i pritužbe građana ili recimo ono izvješće koje smo jučer raspravljali od pučke pravobraniteljice, znači pravosuđe očito problem broj jedan u RH. I doista gotovo da bise usudili reći da kad bi to stanje bilo dobro, kad bi se stanje u pravosuđu sredilo, da bi mi praktički pola problema u RH s time razriješili. Kako je ovdje već spomenuto, loše stanje u pravosuđu potvrđuju i službene ankete kako one koje rade pojedine agencije, tako one koje rade međunarodne institucije pa čak i samo ministarstvo pravosuđa a vidjeli smo da vrlo lošu ocjenu pravosuđa daju ne samo građani nego još više i sami zaposlenici u pravosudnim tijelima. Onaj podatak koji bi možda još sada trebali istaknuto na kraju svega, a nismo ga čuli od kolege Pupovca je taj da 25% zaposlenih u pravosuđu traži drugi posao i jako bi bilo sretno da ga nađe. Znači oni u biti žele pobjeći iz toga sustava jer jednostavno se u njemu ne osjećaju dobro. Pa kao što smo čuli jedan od prvih je dugotrajnost sudskih postupaka što većina građana smatra kao glavni problem. Zanimljivo je pritom istaknuti da je Hrvatska po broju sudaca druga u Europi, znači u odnosu na stanovništvo, a prema postotku ulaganja u Europi četvrta. Znači po tome smo vrlo dobri, međutim po broju neriješenih predmeta smo samo dno. Mi npr. imamo do 45 sudaca na 100 tisuća stanovnika, a treba nam 386 dana u prosjeku za prvostupanjsku odluku dok Danska ima 6 sudaca, Engleska ima 3 sudac, Francuska 5 sudaca na 100 tisuća stanovnika a za prvostupanjske presude im je potrebno nekoliko desetaka dana. Znači već nakon praktički par tjedana vi imate prvostupanjske odluke. Ovdje bi htio napomenuti da prema ustaljenoj praksi Europskog suda za ljudska prava, bilo koje suđenje, bilo koji sudski proces koji traje od 5 godina predstavlja kršenje ljudskih prava. Znači tu se radi o kršenju ljudskih prava a mi danas gotovo svjedočimo slučaju da nema sudskog procesa koji traje manje od 5 godina. Znači ovdje se dakle krši nekakva elementarna uljuđenost. I mi imamo dakle u Hrvatskoj stotine tisuća predmeta koji traju duže od 10 godina, desetine tisuća predmeta koji traju duže od 20 godina i to je takva strašna situacija da ustvari da se taj kriterij gledao kao kriterij prilikom ulaska u EU Hrvatska ni u kojem slučaju nije smjela biti primljena u tu međunarodnu organizaciju. Evo ja sam osobno, vidim da je ovdje i moja kolegica iz Međumorja Topolko, evo mi imamo u Međimurju, upravo je danas donesena presuda za ubojstvo, pazite za ubojstvo, prvostupanjska presuda nakon 7 godina. Pa zar doista mi moramo takve stvari gledati svakodnevno da takva nepravda postoji u hrvatskom društvu? Znači kratko rečeno sudaca imamo na izvoz a rezultati pravosuđa su nam nikakvi. Drugi problem koji se ističe je utjecaj politike na sudove i tu je dakle problem u tome što Državno sudbeno vijeće se bira ili po političkoj ili po interesnoj podobnosti a jednaka se politika provodi na nižim instancama pa suci nisu suci, barem oni dakle na položajima, nego su politički komesari uglavnom iz redova HDZ-a. Pravosuđe kao što smo mogli vidjeti i ove godine pomaže u ustrajavanju parlamentarne većine a članovi vladajućih stranaka nikada ne bivaju osuđeni.

Pa onda imamo recimo možda kao neku simboličku sliku svega toga predsjednicu županijskog suda koja u Opatiji večera sa Ivom Sanaderom a vodi proces protiv njega. Eto to je recimo samo jedna mala sličica što se sve u Hrvatskoj može dešavati. Ili imamo recimo slučaj zviždača Saše Radovića protiv generala bivšega Čermaka kojemu nije dozvoljeno da iznosi obranu, odnosno obrana mu je limitirana na 1 minutu, pazite on je imao pravo iznositi svoju obranu u 1 minutu bez sudskoga zapisnika i onda je on koji je optužio dakle dotičnoga da je švercao naftu u bivšu Republiku Srpsku Krajinu da se na tome obogatio a državi nikad nije platio porez on je osuđen na 2 godine zatvora. On koji je odlikovani časnih Hrvatske vojske i 4 puta odlikovan. Eto, to vam je pravda dakle u RH. Također je vrlo poznati slučaj Ankice Lepej koja je svojedobno raskrinkala korupciju u samom državnom vrhu, nju progone sudski organi još i dan danas. Evo, još jedan eklatantan primjer stanja u sudstvu. Imamo također slučajeve da politika traži od sudova da donese presude protiv oštečenika koji tuže RH a posebno kada se traži odšteta iz državnog proračuna. Podsjećam na onaj slučaj privatizacijskih fondova za kuponsku privatizaciju kada su oni dobili presudu. I onog časa kada je trebala biti njima isplaćena odšteta, tog časa je Vrhovni sud ukinuo presudu i jednostavno je nezakonito vratio na niže istance. I sada mi vi recite, gospodin Sessa koji vodite Vrhovni sud, da li vi mislite da će na takav način više bilo tko zdrave pameti u Hrvatskoj bilo što ulagati? Da li će bilo tko tko ima novaca doći u Hrvatsku i kada vidi ovako vaše postupanje reći da ovdje je dobro ja ću uložiti, pa normalno da neće, pa nije lud, pa neće uložiti jednu lipu jer zna da baca svoj novac u more puno morskih pasa i da ga više nikada neće vidjeti. Štoviše on će sam vjerojatno na kraju još završiti u zatvoru poput gospodina Radovića samo zato što se usudio tražiti nekakvu pravdu.

A glavni uzrok nedjelotvornog i nekvalitetnog pravosuđa i dugotrajnih postupaka su odvjetničke tarife. Znači odvjetničke tarife su 100% puta više od sudačkih, zamislite to, 100 puta su više od sudačkih, pa je iz toga razloga sudački posao teško diskriminiran a oni suci koji mogu bježe u odvjetničku praksu. Međutim, vrlo je važno reći da među odvjetnicima samo opet jedna vrlo mala skupina njih je rezervirana za to da kupi vrhnje, da uzima novac, a 40% odvjetnika ustvari nema dovoljno čak niti za tzv. hladni pogon. Problem je u tome što je 1994. Zakonom o odvjetništvu određivanje visina tarifa prenesenost države na odvjetničku komoru i pri tome je došlo do zlouporabe ovlasti. S obzirom na to da su odvjetnici sami sebi određivali tarife i oni su od 1994. godine do danas sebi nezakonito isplatili nekoliko desetina milijardi kuna, desetina, a neki tvrde i stotine milijardi kuna. Gdje je završio taj novac, možemo li znati? Ne možemo. Zašto? Zato što imovinske kartice sudaca nije moguće vidjeti. Na skrbničkim računima u Hrvatskoj 76 milijardi kuna. Tko je vlasnik tih 76 milijardi kuna? Da li je možda gospodin Bulj ili sam možda ja? Možda su odvjetnici, možda. Može biti Slobodna, Jutarnji, Globus, ne znam, uvijek … [[Govornik se ne razumije.]] istog odvjetnika na naslovnoj stranici. Pa gospoda odvjetnici i naravno suci ali samo oni na vrhu. Ako je vrijednost spora u Hrvatskoj 2 000 eura, odvjetnička tarifa je 2 300 eura, znate koliko je u Njemačkoj? 300 eura. I tako se može dogoditi da odvjetnici za jedna izlazak na sud u trajanju pola sata zarade 100 000 kuna. Za posla sata 100 000 kuna. Ako je veliki spor, zašto ne. I to što je još najgore od svega, svaki put kad se pojave na ročištu. U Njemačkoj se honorar dobiva neovisno o tome koliko ima ročišta, a u Hrvatskoj se honorar dobiva po svakom ročištu. I je li onda opravdano sumnjati da su suci i odvjetnici udruženi protiv svojih klijenata dogovorno radi lihvarenja? Također smo čuli da je korupcija veliki problem, da sami suci tvrde da je veliki problem, 70% sudaca tvrdi da zna za korupciju. Pa kako to da nikad nitko za tu korupciju u pravosuđu još do dandanas nije osuđen? Kako je to moguće? Sude se ljudi, ne znam, pas laje, žena prosi, dva grafita na zidu se sude, a ono 70% korumpirano i nikomu ništa. Tajna služba SOA, u srpnju ove godine objavljuje javno da je 20 sudaca u Hrvatskoj, visokih sudaca korumpirano i da oni predstavljaju opasnost za nacionalnu sigurnost. Prije godinu i pol dana. Molim vas, gospodine Sessa, da li znate kojih je to 20 sudaca iz izvješća SOA-e? Jeste se čuli sa ravnateljem SOA-e, gospodinom Markićem? Kako je moguće da se nama zastupnicima ne samo mora objaviti imovinska kartica, nego nam se može skinuti imunitet, a pazite sucu ne možete skinuti imunitet niti možete vidjeti njegovu imovinsku karticu niti ga možete razriješiti dužnosti, nemoguće.

I to je dakle vrlo žalosno stanje koje je uzrokovalo to da se hrvatski građani u pravilu više uopće niti ne obraćaju sudovima.

I to čak oni odvjetnici i suci koji su pošteni ljudima ustvari kažu pravo lice, evo ja sam razgovarao s jednim odvjetnikom, pa sam ga pitao za problem koji imam oko toga što me jedna banka prevarila, on je rekao gledaj, mogu ti sad obećat svašta i sudit ćemo se, imat ćeš toliko i toliko ročišta a na kraju nećeš postići ama baš ništa. To mi je rekao prije nego što smo uopće krenuli. Zar to nije strašno?

Zaključno možemo reći ovako, hrvatsko pravosuđe je rak rana hrvatskoga društva. kad bi se to stanje raščistilo, ne samo da bi se vratilo povjerenje u institucije, nego bi porasle investicije i ulaganja, povećao bi se BDP, povećali bi se porezni prihodi, smanjilo bi se iseljavanje, postigao bise ogromni napredak u demokraciji kao politički sustav općenito, smanjili bi se društveni sukobi osobito porast ekstremizma i nasilja koji smo gotovo svakodnevno svjedoci. Kolega Bunjac, spominjali ste imovinsku karticu sudaca, čini mi se da ste u replici gospodinu Sessi kazali da bi bilo dobro pa da i njegova imovinska kartica, u nas saborskih zastupnika moramo od supruga prikazat, djece, svih članova, ne vidim niti jedan razlog gospodine Sessa, da ste vi u prednosti od mene ili bilo koga od nas ili bilo kojega građanina pa da je ne objavite. Prema tome, u čemu je problem da suci koji sude male ljude, skidaju im glave, dok bogatašima koji su opljačkali ovu državu, koji rade šta hoćete, skidate šešir. Zbog toga gospodine Bunjac, slažem se sa vašom raspravom, pravosuđe je ključni problem hrvatskoga društva zbog toga nam gospodarstvo zaostaje, zbog toga mladi odlaze jer ne osjećaju pravu sigurnost, a tko će ulagati kod ovakvog pravosuđa? Tko je osuđen za pretvorbu i privatizaciju?

Zastupniče Bulj, znači vi ste potpuno u pravu kad kažete da bi suci morali jednako kao i saborski zastupnici pokazati imovinske kartice, ali oni bi ih u stvari trebali pokazati i prije nego saborski zastupnici jer njihova je funkcija puno osjetljivija nego saborskih zastupnika. Ja mislim da građani misle da su saborski zastupnici ipak nešto malo manje korumpirani nego suci, barem prema ovim službenim anketama. A ne samo da bi trebali pokazati svoje imovinske kartice, nego bi imovinske kartice trebala pokazati cijela njihova rodbina i trebalo bi im popisati sve do tanjura, žlice i cipele pa neka onda poslije toga pričaju bajke o tome kako oni časno sude i može, onda nakon toga može sve bliža i daljnja rodbina, pa onda sudite gospodo. A to što oni ne žele pokazati konkretno gospodin Sessa ne želi objasniti svoj poslovni odnos sa Ivicom Todorićem, a to sad mi možemo reći pa zato Ivica Todorić nikad nije ni osuđen za ratno profiterstvo. Tko je prodavao žito iz hrvatskih robnih zaliha na Londonskoj burzi da bi nakon toga kupovao jeftino žito iz Srbije i to uslijed rata i to naravno za dinare koje je mijenjao u, koje je Hrvatska odbacila pa ih je tamo mijenjao za devize. To, e to da se to raščistilo nikad ne bi došlo do ove afere koju imamo, nikad ne bi bilo potrebe za Istražnim povjerenstvom ni za ovim stankama koje imamo svakih 15 minuta. To su sudovi trebali odraditi. Je ali sudovi su imali poslovne odnose sa gospodinom Todorićem, a stranke su imale financirane kampanje od gospodina Todorića. Pa kako sad možete ako vam je on financirao kampanju protiv njega nešto reći? A nije u redu. Hvala lijepa. Sada u ime predlagatelja, odnosno izvjestitelja gospodin Đuro Sessa je tražio pet minuta. Izvolite. Hvala vam lijepa. Evo samo minutu. Samo dvije stvari. Člankom 45. Zakona o sudovima zadnjim stavkom piše da se neće raspravljati o konkretnim predmetima, tako ja bih molio da me ne dovodite u situaciju da se razgovara o konkretnom sudskom predmetu jer to jednostavno niti ja smijem komentirati, niti smijem ništa reći, a tako piše i u Zakonu o sudovima kad se, gdje je propisana ova, podnošenje izvješća predsjedniku Vrhovnog suda. Druga stvar, ovih 20 sudaca koji su ugroza za sigurnost to ne postoji. To je rekao i ravnatelj SOA-e ovdje u Saboru na Odboru za nacionalnu sigurnost i to je rekao i bivšem ministru Šprlji koji iz nekih svojih razloga to nije htio podijeliti sa javnošću, a to je meni rekao ravnatelj SOA-e. Prema tome, to je dezinformacija koja se stalno valja hrvatskim javnim prostorom, a uopće nije istina. Izvolite. Gospodine Sessa mi smo očekivali da ćete se vi javiti, da ćete dati odgovore na pitanje zastupnika, a pitanje prije svega odnosi se na suce, na presude jer je činjenica da hrvatsko društvo, a vi znate da hrvatsko društvo ima percepciju da više od 2/3 ljudi je razočarano hrvatskim pravosuđem i to je jedan od uvjeta gospodarskog propadanja Hrvatske. Znamo da nitko nije osuđen zbog ratnog profiterstva, zbog pljačke u privatizaciji. Ima ovdje revizije, sustav ne funkcionira, vi ste toga svjedoci. Zaštićeni ste doslovno ko' lički medvjedi. Vi ne možete biti u ničeme. Vi imovinske kartice ne predajete javnosti. ne bi znala? A ponavljam sudimo male, sudite najtežim ko da su ubojice one bakice što prodaju luk, njima skidate glave dok Horvatinčiću i Todorićima brojnim, sad je u modi njega prozivati ali svim ostalim koji su mu pomagali skidate šešir. Kad dođe vi se naklonite, jer niste mogli drukčije funkcionirati, sustav nije mogao funkcionirat. Pa ovo je dno dna! Pravosuđe i sudstvo vi suce koji, pa pogledajte cijela javnost je zgrožena u kojoj se situaciji Hrvatska država nalazi zbog pravosuđa. Kriminalci slobodno šetaju, a malima se glave skidaju, malima. Na njima oštrite mišiće svoje i gazite ih. Objavite imovinske kartice, hrabro izađite. Evo i naše imovinske kartice. Koga se bojite? Pa niste vi bogovi ako ste Vrhovni sud i suci! Narod iznad svega! Ako mi možemo dati imovinske kartice, niti jedan razlog da vi ne date nema. Hvala.

Izvolite. Hvala lijepa kolegice i kolege, gospodine predsjedniče. Evo dužan sam ovdje izvijestiti javnost da imamo situaciju koja je neviđena u Hrvatskoj a to je da većina parlamenta, znači HDZ i HNS ismijavaju cjelokupnu javnost i interes oko Agrokora. Upravo smo završili prvu sjednicu pripremnu ako hoćete gdje smo malo više raspravljali Istražnog povjerenstva i gdje moram reći da sam konsterniran pristupom koji je primijenio rekao sam i HDZ i HNS kao većina, odnosno pokazali su figu cijeloj hrvatskoj javnosti koja danas opravdano sa velikim interesom prati događanja oko Agrokora. Znači da rezimiram, HDZ je odbio da svjedoči Ante Ramljak ali zato ih jako zanima šta imaju o Agrokoru reći Stipe Mesić i Joža Manolić. Da nije istina bilo bi smiješno a ovako je tragično i samo pokazuje da moramo inzistirati i dalje, da jednostavno ne smijemo odustati jer očito je da HDZ-u i HNS-u ne odgovara da svoje šta ima reći kaže onaj koji ima najviše informacija, koji u ovom trenutku bi trebao davati odgovore svima u RH šta se desilo oko ugovora o zaduživanju, oko sastanaka sa Knightheadom i prije nego šta je postao povjerenik. Ali HDZ kaže ne, to nas ne zanima, nas zanima šta imaju za reći Stjepan Mesić i Josip Manulić. To je ono šta zanima HDZ. U biti on se ponaša, HDZ se ponaša na način koji je to rekao Vladimi Šeks u intervjuu da prije Plenkovića za HDZ nije bitno šta je bilo, ako je potrebno uvaliti bilo koga iz HDZ-a ali sada su krenuli sa sigurne udaljenosti, vratili su se 27 godina unazad. Znači hrvatske građane, gospodine Plenkoviću i gospodo iz HDZ-a oko Agrokora sada zanimaju više stvari koje ima za reći Ante Ramljak nego koje ima za reći Josip Manolić. I sa te strane postavlja se pitanje kako uopće nastaviti raditi ako HDZ opstruira rad povjerenstva, ako de facto izgleda čeka taj trenutak kada će moći reći da su se ispunili uvjeti da povjerenstvo prestane sa radom i da na taj način odugovlači sa iskazima ključnih svjedoka. Oni de facto ne žele da na sjednici Povjerenstva svjedoče Ante Ramljak, Martina Dalić, Zdravko Marić, svi oni ljudi koji u ovom trenutku odlučuju o stotinama i milijardama kuna u ime hrvatskih poreznih obveznika u Agrokoru. I to može biti legitimni cilj za njih da sakriju svoje djelovanje u Agrokoru ali hrvatski građani na to ne smiju pristati. Hrvatski građani ne smiju pristati da HDZ od njih radi budale i od svih nas ovdje u Hrvatskom saboru. Ja mogu prihvatiti da to neki zastupnici koji podržavaju takvu politiku a nisu iz HDZ-a prihvaćaju ali mi svi ostali ne bi trebali prihvatiti. I naj pritisak parlamentarni treba se i pojačati jer ovo dame i gospodo zbilja već nikakvog smisla nema. Oni odugovlače, ne žele istinu, u biti zavlače cjelokupnu hrvatsku javnost. Još jednom, informacije o Agrokoru koje bi ljudima trebale biti bitne, koje bi ljudima trebale biti bitne za HDZ relevantnije mogu dati Josip Manolić i Stjepan Mesić umjesto Ante Ramljaka i Martine Dalić i Zdravka Marića. Hvala lijepo.

za koju je sam premijer rekao da je ključno, političko, ekonomsko i pravno pitanje. I sam premijer je rekao da postupci još uvijek traju predugo čime se krši pravo građana na suđenje u zakonskom roku, sudačka neovisnost ne isključuje odgovornost za njihove odluke, povjerenje u pravosuđe je nisko a to je percepcija koju zajednički moramo promijeniti. A kakva je stvarno percepcija javnosti o sudbenoj vlasti? Naravno kada govorimo o percepciji to najčešće nije čvrst dokaz brojaka, egzaktnih činjenica koje možemo prezentirati. Međutim, postoje određena istraživanja koja jesu relevantna. Posljednje koje je provedeno o tome je provedeno od strane Europske komisije koja je provela ove godine, dakle vrlo je svježe jer je provedeno u siječnju 2017., istraživanje u svim državama članicama EU o percepciji neovisnosti nacionalnih, pravosudnih sustava u općoj javnosti. Kakvi su rezultati tog istraživanja? U 17 država članica barem polovica ispitanika smatra da njihov pravosudni sustav u smislu neovisnosti sudova i sudaca je dobar. Međutim, u Hrvatskoj 62% ispitanika smatra da je sustav loš. I po tome smo najgora država članica nakon Bugarske u kojoj je 63% ispitanika koji to tvrde, mi smo druga najgora članica EU po toj percepciji. A 27% hrvatskih građana smatra da je sudbeni sustav vrlo loš i po toj percepciji smo najgora država članica u EU. Svega 64% građana u Hrvatskoj smatra da status i pozicija sudaca dovoljno jamči njihovu neovisnost i tu smo najgori među državama EU. Također među građanima koji smatraju da je sudbeni sustav loš u Hrvatskoj njih 85% smatra da je to zbog miješanja ili pritiska Vlade i političara. Po tome smo uz Sloveniju i Španjolsku najgori u EU. Promatrajući čitav nacionalni uzorak 53% hrvatskih građana smatra da miješanje Vlade i političara objašnjava zašto ne postoji neovisnost nacionalnog pravosudnog sustava. 45% njih misli da je to zbog pritiska ekonomskih i drugih interesa. Napominjem da je ovo istraživanje koje je provedeno u svim državama članicama rađeno na uzorku koji je bio jednak u svim državama, otprilike 1000 građana. Dakle 1000 u Hrvatskoj ali i 1000 u Njemačkoj, Francuskoj i drugim državama koje su daleko veće po broju stanovnika. Što znači da je relevantni uzorak u Hrvatskoj zapravo bio daleko veći, statistički nego u velikim državama članicama EU, pa time ima i veću težinu objektivno jer je uzorak dakle daleko reprezentativniji. Imate još jedno izvješće koje je također provedeno u isto vrijeme koje daje percepcije neovisnosti nacionalnih pravosudnih sustava od strane tvrtki. U Hrvatskoj 67% ispitanika, dakle u tvrtkama, u njihovim poslovodstvima smatra da hrvatski pravosudni sustav je loš i po tome smo najgori među svim državama članicama EU. Što mislite kako će se to odraziti na strana ulaganja i investicije u Hrvatskoj s obzirom na takvo izuzetno nepovoljno koje se distribuira u čitavoj EU? Zar mislite da neće imati nikakvog učinka, da se neće odraziti na stopu ulaganja investicija, da je to samo maglovita percepcija 2/3 onih ispitanika u hrvatskim tvrtkama koje su o tome dali svoj stav. Ja ne bih nikada na taj način minorizirao ovo istraživanje ili bilo koje drugo istraživanje kao puku percepciju koja nije relevantna. Itekako je relevantna, nažalost. Ove brojke su, neću reći upozorenje, one nisu ni žuti karton, one su crveni karton, ovo bi trebalo zabrinuti jer su brojke strašne, mi smo gotovo najlošija država članica EU-a u ocjeni građana i poslovnih ljudi. Dakle, bez obzira koju od tih kategorija promatrate, mi smo na samom začelju. S druge strane, imate prije nekoliko dana priopćenje Udruge hrvatskih sudaca u kojoj se reagiralo na javnost i na niz istupa u medijima povodom jedne prvostupanjske presude u kojoj se zapravo na neki način smatra da to nije nikakvo opravdanje za takve reakcije, da zapravo se ne treba osuđivati čitav sudbeni sustav i sve suce koji pošteno i vrijedno obnašaju svoju dužnost. I to je naravno točno i ne treba kroz prizmu jedne pojedinačne nepravomoćne odluke promatrati čitav jer uvijek možemo reći da u bilo kojem sustavu radi izuzetno mnogo poštenih i kvalitetnih ljudi, ali nažalost onaj dio koji ne radi na taj način u bilo kojem sustavu, nažalost može dovesti do percepcije koja izuzetno negativna. Stoga je nužan kritički osvrt na stanje sudbene vlasti, ali moramo krenuti od sebe. Hrvatski sabor sigurno nije doprinio koliko je to mogao boljem radu sudbene vlasti. Zbog čestih promjena zakona koji su nema dvojbe, utjecali na organizaciju i rad sudbene vlasti. Novi Zakon o kaznenom postupku donesen 2008. godine mijenjan je od tada 6 puta, pojedine odredbe ukinuo je Ustavni sud RH. Kazneni zakon koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013., već je nekoliko puta mijenjan, gotovo svake godine. Normativni, dakle zakonodavni okvir sigurno je izvor djela problema, pitanje koliko on uzrokuje ili omogućuje predugačke sudbene postupke naročito u složenim predmetima, upravo one koji su u žiži interesa javnosti. Premijer je jučer u svojem izlaganju rekao da je promijenjen čitav niz procesnih i materijalnih zakona čime je omogućeno skraćivanje duljine trajanja sudskih postupaka. Ja se iskreno čudim toj izjavi jer prema svemu što mi sada znamo, trajanje naročito onih važnijih, složenijih sudskih postupaka, pogotovo u kaznenim predmetima je daleko iznad onog razumnog roka o kojem se govori. Takvi postupci protežu se na 6, 7, 8, 10 godina i danas je bilo riječi o tome da će neki postupci u kojem je izuzetno veliki broj i svjedoka i veći broj okrivljenika i gdje je sudski spis ogroman, trajati godinama i godinama. O svemu tome treba govoriti, nažalost, nije dovoljno samo jednom godišnje ili jednom u dvije godine raspravljati o stanju sudbene vlasti. Naravno, dio odgovornosti je na zakonodavnoj vlasti. I mi bismo trebali učiniti sve i apelirati i tražiti od Ministarstva pravosuđa da doista skenira čitav sustav, Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku i da traži reformu postupaka koji bi barem sa normativnog aspekta mogli ubrzati postupak u onim naročito važnim, naročito kaznenim postupcima jer sadašnje stanje je apsolutno neodrživo. Ono što sada imamo nije ono da je pravda spora ali dostižna. Češće bi se reklo da je pravda spora ali nedostižna.

osjećam uvrijeđenom takvom izjavom, ja ne želim gospodine Boriću, Agrokor u stečaju ali isto tako ne želim ni reprizu pretvorbe i privatizacije gdje će hrvatski građani plaćati dugove za vaše HDZ-ove drugove. I mislite da je povrijeđen Poslovnik? … [[Upadica Glasovac, ne čuje se.]] Ja mislim da nije povrijeđen, a to što ste vi našli uvrijeđeni, meni je žao. Gospodine predsjedniče, povrijeđen je članak 238. stavak koji govori o omalovažavanju i vrijeđanju drugih zastupnika. Gospodin Borić je rekao da ja kao zastupnik želim stečaj i da 40 tisuća ljudi ostane bez posla. Što nije istina i što je uvreda. S druge strane gospodin Borić želi i očito se tako ponaša kao da može HDZ sve i kao da HDZ može napraviti što ga je volja bez obzira šta građani RH žele. I sa te strane molim vas da gospodinu Boriću izreknete opomenu jer ne smije ovako vrijeđati i pokazati samovolju HDZ-a koja je očito danas na djelu. Hvala lijepo. Procjenjujem da nije bilo povrede Poslovnika. Mislim povrijeđen je članak 23. jer kolega Maras pa i kolegica su se uvrijedili na jednu običnu raspravu. i na činjenicu da su predložili da sve ovo što se događa oko Agrokora riješimo kroz stečajni zakon, to znači stečaj. To znači na ulicu, gospodo.

Ja isto mislim da niste ni vi uvrijeđeni i nije ni tu bilo povrede Poslovnika, pa idemo mi dalje sa radom. Što sad?

Znači pokušali su mene uvrijediti. Znači u 238. nigdje nema pokušaj uvrede, tako da gospodin Borić sam sebe demantira ali na to smo već navikli. Hvala lijepa. Vrlo svi mudro zborite, ali povrede Poslovnika nema. Pa idemo na klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista i poštovanog kolegu Nikolu Grmoju. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Evo čisto da izvijestim javnost budući da su bila članak povjerenstva prije mene sa stankama, da kažem kako je sve teklo, nije točno ovo što kaže kolega Borić da su oni bili jako konstruktivni na ovom sastanku koji je prethodio ovim našim stankama. Dogodilo se to da je opozicija preglasan po svim točkama. Prvo su glasali o tome da se javnosti ne dopusti i medijima da sudjeluju na našem sastanku, mi iz opozicije smo bili da mediji i javnost budu prisutni, nakon toga na prijedlog kolegice Jelkovac je izglasana odredba Poslovnika prema kojoj povjerenstvo može raditi jedino ako je prisutna većina zastupnika što je praktički otvorena namjera da se opstruira rad saborskog Istražnog povjerenstva a nakon toga ni niti kod svjedoka nije kompromisa niti dogovora nego smo, iako sam i ja savjetovao da ne idemo u tom smjeru jer ćemo dokumentaciju koju smo tražili vrlo vjerojatno ćemo ovu stariju dokumentaciju dobiti puno teže, da krenemo sa povjerenikom Ramljakom koji praktički mijenja Ivicu Todorića da nam odgovori na sva pitanja koja zastupnici i javnost postavljaju ovdje u Hrvatskom saboru, što je uostalom bio i prijedlog kolege iz HNS-a na našem prvom sastanku da bi on danas glasao protiv prijedloga opozicije da povjerenik Ramljak dođe i odgovori na ova brojna pitanja. Tako da imamo svjedoke, prvo je bio prijedlog, nisu znali ni koga bi predložili pa su tražili tko su ti ljudi, tražili su imena što je ovako bilo dosta tragikomično, ali nema veze, to ostavljamo HDZ-u na dušu. Što se tiče ovog prijedloga SDP-a o opozivu Vlade, ovo jest situacija koja je jako ozbiljna i zahtijeva ja bi rekao, radikalne poteze ali ja ne mislim da će tu biti nekakvog velikog uspjeha, to j pokazalo danas i glasanje kolege iz HNS-a. Doduše malo ohrabruje današnja rasprava predstavnika SDSS-a Milorada Pupovca koji je postavio mnoga pitanja vezana uz ovaj roll up kredit koji nije bio predviđen Lex Agrokorom. Znači kada govorimo o roll up kreditu i o ovom ugovoru koji je izašao, to nužno ne znači da problematiziramo lex Agrokor, koji je u tom trenutku, nije bilo nekakvog pametnijeg rješenja, možda bi bilo, da je Zdravko Marić, prije rekao u Vladi rekao što se događa kada su mu bila postavljena pitanja. I naravno, da nitko ovdje od zastupnika, ja mislim da je to jako ružno reći, nije za to da Agrokor ode u stečaj, da ljudi ostanu bez posla. Svi smo mi ovdje za to da Agrokor u jednom dijelu opstane koliko je god to moguće i da što više ljudi zadrži svoja radna mjesta. Uostalom mi smo to pokazali, kada smo u dobroj mjeri glasovali za lex Agrokor. Ali, ako je u tom procesu posebno nakon tog procesa, ako su određeni ljudi, određene interesne skupine iskoristili taj proces za nekakvu osobnu korist, ako je povjerenik Ramljak, se nalazio bez znanja bilo koga u Hrvatskoj vladi, bez znanja nas zastupnika s tim fondom, da bi danas njegova pozicija ovisila o tom fondu, kolege iz HDZ-a morate priznati da je to jako jako problematično. I da nitko kad je bila rasprava o lex Agrokoru nije govorio o tom tzv. roll up kreditu. Nitko u raspravi niti je premjer to bilo kada spomenuo. Tako, da na ta pitanja treba dati odgovor. Ono što vam želim poručiti, ja sam mislio danas, kad ste izglasali ovaj prijedlog kolegice Jelkovac, došlo mi je da izađem sa sastanka, odustanem od svega, ali upravo je to vaša namjera.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vrhovnog suda RH, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je danas izvješće predsjednika Vrhovnoga suda o stanju sudbene vlasti za godinu 2015. i godinu 2016. Kao što znamo sukladno zakonu, odnosno, sukladno čl.45. Zakona o sudovima, predsjednik Vrhovnoga suda RH, dužan je jednom godišnje podnijeti izvješće o stanju sudbene vlasti u RH. U ovim izvješćima za 2015. i 2016. g. predsjednik Vrhovnog suda RH analizira uvjete za rad sudova, kako u pogledu ljudskih potencijala, tako u pogledu materijalnih i financijskih uvjeta za rad. Tablično su prikazani svi rezultati sudbene vlasti u ove 2 godine. U izvješću se daje i opći pregled radova suda kako po gradovima tako i po granama. Možemo reći da su oba izvješća o stanju sudbene vlasti obilježena zadržavanjem trenda smanjenja broja predmeta koji je negdje započeo 2011. g. a to znači da je riješen veći broj predmeta, od broja predmeta koji su primljeni tijekom 1 g. Poznata je činjenica da u RH sudbenu vlast obavljaju općinski sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni sudovi, prekršajni sudovi, Visoki trgovački sud, Visoki upravni sud RH, Visoki trgovački sud RH i Vrhovni sud RH. Važna godina za nas je svakako 2015. jer dolazi do reorganizacije sudovanja u RH, smanjuje se uvelike i broj sudova. Tako se broj sudova sa 256 smanjuje na 161 od kojih rade 158 kasnije u drugoj polovici 2015. g. dolazi i do smanjenja broja sudova na 77 od kojih rade svih 77 sudova. Predsjednik Vrhovnog suda u svom izvješću izvijestio je da je nastavljen trend smanjenja broja neriješenih predmeta.

Bilježi se porast broja neriješenih predmeta u trgovačkoj grani suđenja, zbog izmjene Stečajnog zakona, došlo je do velikog broja stečajnih predmeta, gotovo 16000 predmeta. Najveći broj neriješenih predmeta, odnosi se na građansku granu suđenja, to je otprilike nekakvih 72% neriješenih predmeta, dok Kazneni ima nekih 7%, prekršajni 18% a upravi 3% neriješenih predmeta. U 2016. uopćen je i trend smanjenja neriješenih broja predmeta u stečajnim postupcima za nekakvih 244% Što se tiče ljudskih potencijala, vidljivo je da se broj zaposlenika na sudovima smanjuje, tako je u 2014. g. zaposleno na sudovima bilo 8669 osoba u 2015. 8527 osoba, u 2016. 8458 osoba. Isto tako smanjuje se i broj državnih dužnosnika na sudovima, koji je u 2016. g. 1830, a u godini prije bio je 1879. Navedeni podaci potvrđuju i ona predviđanja koja smo vidjeli i u izvješću gdje se govori o kontinuiranom padu broja sudaca na sudovima, kao i smanjenje broja svih ostalih djelatnika, a takav trend predviđa se u budućnosti i zbog strukture, starosne strukture dužnosnika na sudovima. Možda je važno napomenuti kada se govori o ukupnom broju žena žene su u nekakvom postotku od 82% prisutne na hrvatskim sudovima. Što se tiče smanjenja broja sudaca, važno je napomenuto da je u 2015. godini 35 sudaca izašlo iz sustava dok je u 2016. godini iz tog sustava izašlo 49 sudaca odnosno 49 je razriješeno a još 24 dužnosnika izašlo je iz sustava, od toga 16 sudaca, 8 sudskih savjetnika. Što se tiče materijalnih i financijskih sredstava, važno je napomenuti da se više od 80% tih sredstava troši na plaće, upozorava se na potrebitost izdvajanja većih sredstava za edukaciju sudaca, za usavršavanja stručna, za specijalizacije, nabavke stručne literature i sličnog što je svakako vrlo potrebno u kvalitetnom radu i obnašanju dužnosti hrvatskih sudaca. Važno je napomenuti da su veće investicije i veća ulaganja u 2014. i 2015. godini uložena u implementaciju informacijskih sustava u naše pravosuđe. Tako je prilagođen informacijski sustav E-spis i JCMS sustav. Važna je dalje informatizacija sustava i treba je usmjeriti na implementaciju elektroničkog spisa kako bi se konačno ostvarilo učinkovito i moderno poslovanje naših sudova. Elektronička komunikacija je potrebita i važna i zbog obveza koje je Hrvatska preuzela ulaskom u EU te zbog praćenja svih trendova EU-a i stupnja razvoja informatizacije pravosuđa europskih zemalja, važno je dakle implementirati u potpunosti i elektroničku komunikaciju na hrvatskim sudovima. Kada govorimo o granama u hrvatskom pravosuđu, u kaznenoj grani suđenja stane je solidno, omjer broja riješenih i primljenih predmeta iz godine u godinu varira i oko 100% je dakle, jednak je broj riješenih predmeta broju predmeta koji sudovi u određenim godinama prime. U 2015. godini uvedeni je automatizirani postupak dodjele predmeta županijskim sudovima kao antikoruptivna mjera, tu smo vidjeli i nekakve negativne posljedice toga uvođenja iz razloga što je recimo Županijski sud u Vukovaru dobio nekakav veći broj predmeta nego taj sud to možda u ovom trenutku može primiti. Za 2016. godinu broj neriješenih predmeta je u porastu kada govorimo o kaznenoj grani sudovanja. Porast predmeta na županijskim sudovima i broj riješenih predmeta na županijskim sudovima je analogno tome, dakle sukladno tom većem prilivu i veći. Što se tiče kaznenog odjela Vrhovnog suda RH vidimo da je priljev novih predmeta Vrhovnom sudu u kontinuiranom padu, broj neriješenih predmeta je smanjivan iz godine u godinu, on u 2015. iznosi 584 predmeta dok u 2016. iznosi 566 predmeta i tu su vidljivi zaista veći pomaci u zadnjim godinama. Vidimo da je kada govorimo o zastari, važno je napomenuti da je 2007. bilo 687 predmeta u zastari, u 2015. i 2016. godini ne možemo govoriti o sličnim problemima, u zastaru je otišlo na općinskim sudovima 17 predmeta, na županijskom sudu 2, dakle ukupno 19 predmeta u 2015. godini. Što se tiče praćenja rada općinskih sudova, možemo zaključiti da je u razdoblju od 2013. do 2016. došlo do smanjenja neriješenih predmeta u svim vrstama postupaka, smanjeni su broj neriješenih predmeta za 86 250 predmeta. Vidimo da problem postoji kod trgovačkih sudova gdje imamo povećan broj predmeta po određenim sucima i vidimo dosta veliku neusklađenost između sudova odnosno opterećenost pojedinih sudaca brojem predmeta na određenim sudovima. Pregled kretanja građanskih predmeta pokazuje da sudovi u zadnje 2 godine uzastopno smanjuju zaostatke čime je umanjen broj neriješenih predmeta po sucu, godišnje se rješava i 30% starih predmeta. Tijekom 2015. godine ukupno je delegirano 365 predmeta. Važno je napomenuti da je kvaliteta ostala na razini 14,7% ukidnih odluka stoga poduzimati daljnje mjere edukacije sudaca i praćenje kvalitete rada. Važno je još napomenuti iz mišljenja Vlade da je Vlada RH u svome mišljenju konstatirala i napominje da Europski sud za ljudska prava tijekom 2016. i 2015. godine donio više presuda u kojima je tvrdio povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda uzrokovane postupanjem domaćih sudova bilo da sudovi nisu pravilno primijenili konvenciju ili čak mjerodavni domaći zakon te je i to jedan od pokazatelja da treba uložiti veće napore i nešto veća sredstva u edukaciju i specijalizacije sudaca.

Imamo jednu repliku, poštovani kolega Pernar. Uvaženi zastupniče Šimić, zanima me kako komentirate to što je Vrhovni sud ukinuo presudu HDZ-u pravomoćno kojim su bili u suštini proglašeni krivim za kriminalno udruženje i izvlačenje velike količine novca a u svjetlu toga da je zapravo većina tih istih sudaca imenovana voljom te iste stranke odnosno vaše strane HDZ-a? Uvaženi kolega Pernar, nemam naviku komentirati sudske procese, posebno ne sudske procese koji su u tijeku. Mogu samo reći da u tom procesu nisam bio niti sudac, niti vještak, niti sam imao uvid u spis. Ja vjerujem u pravnu državu, vjerujem u institucije pravne države, vjerujem i u pravosuđe u RH. Sigurno da postoje nekakve anomalije u pojedinim predmetima, no međutim postoje više istance, postoji ocjenjivanje sudaca i naravno postoje nekakve mjere koje se i prema sucima rade. Dakle, u konkretnom slučaju zaista nemam nikakvog komentara. Idemo dalje. Sada je na redu poštovana kolegica Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS i HSU. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vrhovnog suda, kolegice i kolege. Dozvolite da kažem nekoliko riječi o ova dva izvješća ili mogu reći više povodom ova dva izvješća u ime kluba GLAS-a i HSU-a. Iako se rijetko događa i svakako meni se rijetko događa da se slažem sa onim što su praktički svi ili mogu reći svi kolege prije mene rekli uključujući čak i kolega Šimić koji je naprosto za one koji slabije čitaju prepričao izvješće. Dakle, istina to sve piše u ovom izvješću, ali mislim da je zapravo nesretna okolnost da raspravljamo o ovako važnoj temi istovremeno kada se raspliće ili događa cijela drama oko Agrokora. Jer situacija u pravosuđu nije ništa manje važna. Čak može se reći možda i najvažnija ili u podlozi praktički svih poteškoća koje imamo i sigurno nije ništa manje važna od rasprave o situaciji u Agrokoru, ali je na neki način prolazi u sjeni te velike afere i zbog toga dobiva manje na pozornosti, a barem isto toliko se situacija u pravosuđu tiče i dodiruje sve građane RH kao što je to i slučaj Agrokor i naročito bojim se kao što će biti slučaj Agrokor u mjesecima i godinama koje su pred nama. Oba izvješća uglavnom pokazuju statistiku. Statistika nije nevažna. Naravno da je važno smanjenje broja neriješenih predmeta, smanjenje naročito obzirom da je Hrvatska jedna od vodećih zemalja po broju sudaca po glavi stanovnika. Dakle, a sigurno nije vodeća po efikasnosti kao što se vidjelo da ne citiram sva ova istraživanja koja su kolege ispred mene citirali. Dakle, statistika nije nevažna, ali bit problema pa i bit onoga zbog čega se tražilo da se ti podaci koji se sada pokazuju kao statistika, odnosno da se to stanje koje je statistika pokazivala, a sada se donekle u tom pogledu popravilo bit tih promjena nije bilo da se promijeni statistika. Bit tih promjena je bilo da se promijeni situacija u pravosuđu, dakle da se poveća efikasnost, da se postigne ili barem postigne veća ujednačenost sudskih presuda o istome uvijek isto kao što je ako smijem reći Vlado Gotovac citirao Aristotelovu logiku. Dakle, u ovom konkretnom slučaju bojim se da se situacija nije poboljšala i zato svi mi u raspravama naprosto se moramo pozivat na slučajeve ne zato da bi konkretne slučajeve raspravljali, nego zato što su konkretni slučajevi ilustracija, razlog i podloga za negativnu percepciju pravosuđa. Jer negativna percepcija je sama po sebi važna, ali negativna percepcija je i rezultat stvarnog stanja. Dakle, negativna percepcija nije samo nešto apstraktno, evo ljudima se tako čini. Ljudima se tako čini zato što gledaju u konkretne slučajeve i iz tih konkretnih slučajeva zaključuju. Zašto kažem da je percepcija važna? Percepcija je važna zato što se ljudi naravno ponašaju u skladu sa svojom percepcijom. Ponašaju se u skladu s tim kako vide da neka institucija funkcionira i do koje mjere zbog toga kako doživljavaju tu instituciju u nju imaju povjerenja. Dakle, ako se netko, neka mlada obitelj ili neki čovjek želi odlučit na neku investiciju on će temeljem svoje percepcije pravne sigurnosti donijet tu odluku da investira tu ili ne. Ako se odluči da traži pravdu preko institucija, a ne ne daj Bože izvan institucija to će, takvu odluku će donijeti naravno također temeljem svoje percepcije. Ali percepcija, dakle koja je sad važna nije sve. Sve je percepcija kombinirana ili kao refleks stvarnog stanja, a to, o tom stvarnom stanju mislim da mi u Hrvatskom saboru moramo progovoriti i moramo govoriti zato što o tome ovisi stabilnost i budućnost države i u podlozi je apsolutno funkcioniranja države. U vrijeme pregovora o članstvu Hrvatske u EU imali smo monitoring nad pravosuđem. I u to vrijeme su ja se sjećam ministri bili i kolega Bošnjaković i kolega Šimonović i mi smo tada svi skupa kako smo imali konsenzus o ulasku Hrvatske u EU i o potrebi reforme pravosuđa na tome surađivali i o tome razgovarali i to je krenulo u pozitivnom pravcu. Sjećam se dobro, kada smo sa kolegom Šimonovićem koji je tada bio ministar razgovarali o mogućnosti da se u pravilu od ulaska do izlaska predmeta iz sudskog procesa traje, dakle, odredi neko trajanje od 12 mjeseci. To je tada bio jedan ideal, ali ne ideal o kojem se nije razgovaralo ili koji se nije činio dohvatljivim. I promjene koje su se događale u pravosuđu u ocjenjivanju sudaca, u edukaciju ljudi koji ulaze u tu iznimno važnu profesiju su ukazivali na to da ćemo, da u tom pravcu krećemo i da ćemo u konačnici doći do tog željenog cilja. Moram ovdje pred vama koji slušate, da ne kažem pred javnosti, reći da sam se upravo temeljem toga na završetku naših pregovora i na neposredno prije našeg i formalnog ulaska u EU, punim srcem i sa punim uvjerenjem zalagala da nam se ukine monitoring nad pravosuđem, u trenutku kad postanemo punopravnom članicom EU. Smatrala sam prvo kad postanemo punopravnom članicom, moramo istu situaciju kao i svi drugi i drugo, krenuli smo u dobrom pravcu, nastaviti ćemo dalje tim pravcem i prema tome, nema potrebe da se zadrži neki međunarodni, odnosno, europski monitoring nad hrvatskim pravosuđem. Moram ovdje sa žalosti i konstatirati, da danas, mislim da sam bila u krivu, da sam bila u krivu kad sam mislila da će se taj trend nastaviti i da nama monitoring EU, što se pravosuđa tiče, više neće biti potreban. Situacija se nije razvijala onako kako je izgledalo te 2011., pa 2012. g. tokom koje su se događala ratifikacija pristupnog ugovora i dogodilo se da je situacija, što se tiče sadržaja rada pravosuđa, ne statistike, statistika se popravila i tu nemamo što reći i to treba pozdraviti. Ali, što se tiče sadržaja, načina funkcioniranja, što se tiče ujednačene sudske prakse, bez obzira u kojem dijelu Hrvatske bili i o kome se radi, o kojoj konkretno osobi se radi, situacija se pogoršala. I u percepciji javnosti ogromnu ulogu igraju činjenice kao što je da netko ubije nekoliko ljudi u prometu i da bude oslobođen. Ja se slažem, nepravomoćnom, prvostupanjskom presudom. Ali i prvostupanjska, zašto prvostupanjska treba biti, ovdje sugerira, suprotna od onoga što bi eventualno bila neka kasnije presuda u jednoj ovakvoj situaciji i na kraju, jedino, ako bude presuđen, je naš bivši kolega Stipe Petrina koji je unaprijed rekao da će se to dogoditi. Dakle, takve situacije ili dvojica mladića kojeg su ubili trećeg mladića i dobili minimalne zatvorske kazne, sa olakotnom okolnošću, to da je jednom brat poginuo u ratu, a drugi ima malo dijete. To su činjenice na kojima se bazira percepcija. I vi ne možete raspravljati ni o percepciji ni o stanju u pravosuđu, ako ne govorite o stvarnim ljudima. O stvarnim situacijama kroz koje ljudi prolaze. Osoba koju ja poznajem, na jedno, ajmo reći, sasvim drugoj razini, je 19 godina prolazila kroz brakorazvodnu parnicu sa raspravom, odnosno, odlučivanjem o imovini. Počela je sa 45 godina i završila sa 64. Mislim to su stvari koje stvaraju percepciju i stvaraju zapravo negativni stav i u tom pogledu, to je jedini moment, gdje se ne slažem sa kolegom Šimićem, a čini se da se preko 60% hrvatskih građana također s njim ne slaže, kad je on rekao da on ima povjerenje u hrvatsko pravosuđe. Ja više od svega bi željela da možemo imati apsolutno povjerenje u hrvatsko pravosuđe i da se ovakvi konkretni slučajevi, koje znamo ili iz novina ili svatko iz svog života, od svojih prijatelja, susjeda, poznanika, dakle, ne nekih posebno medijskih interesantnih ljudi, nego naprosto ljudi koji su ušli u taj žrvanj koji ih je mljeo po 20-tak godina i de facto im oduzeo najbolje godine života kad nisu mogli ići na dopust, kad nisu mogli normalno živjeti jer su čuvali stan ili ne znam šta o kojem se raspravljalo 20 godina. Dakle, to su stvari koje utječu na dojam koji imamo. Odnos između Vrhovnog suda i Ustavnog suda, dakle, kad Vrhovni sud donese neku presudu, pa je onda Ustavni sud koji ne bi trebao biti dio tog lanca ju vrati na početak. Dakle, vrati cijelu slučaj na početak. Taj odnos je za nas isto interesantan i mislim da ga treba otvoriti i treba o tome razgovarati. Dakle, sve ovo ukazuje na potrebu da se u ovakvim izvješćima zaista predloži kako se takve situacije u budućnosti mogu izbjeći i kako se u takvoj sudskoj praksi koja stvari i činjenice i dojam može stati na kraj? Nemamo replika. I prelazimo na pojedinačne rasprave. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani suče Sessa, uvažene kolegice i kolege. Na početku odmah moram reći da ću dati prolaznu ocjenu o izvještaju. A sad bih rekao nekoliko riječi o radu sudske vlasti. Mi živimo u svijetu u kojem se ugl. stvari gledaju crno bijelo, a rijetko kad se gledaju kroz nekakvu drugačiju prizmu. Živimo u svijetu koje vole negativne senzacije, a pozitivne događaje vrlo rijetko vidimo na naslovnicama, obično su ti pozitivni događaji negdje sa strane, mali naslovi, male sličice. Međutim, negativne senzacije, kao što je senzacija Horvatinčić, zauzimaju medijski prostor danima. A ja ću reći što se dogodilo nedavno, to se dogodilo 3.10.2017. a jučer je bio priopćenje Vrhovnog suda, dogodilo se to da je Vrhovni sud ukinuo presudu Visokog trgovačkog suda, prihvatio je reviziju udruge potrošač, odnosno, Udruge franak. Dakle, ja govorim o nečemu što je završeno. Neću govoriti o nečemu o čemu će se odlučivati, nego govorim o nečemu što je završeno. Dakle, Vrhovni sud je završio svoj proces. Vratio je postupak na Visoki trgovački sud. I ja ne vidim niti jednu naslovnicu ogromnim slovima napisano Vrhovni sud ukinuo je presudu Visokog trgovačkog suda i prihvatio je reviziju Udruge potrošač, odnosno, udruge Franak.

Ja moram reći da unatoč tome što neki slučajevi zauzimaju naslovnice, radi se o prometnim nezgodama. Sad koliko je to zanimljivo ili nije, meni osobno to nije previše zanimljivo. Puno su mi zanimljiviji masovni slučajevi, a slučaj franak je jedan masovni slučaj, gdje je već presuđeno da pravomoćno, već je presuđeno pravomoćno, taj dio nije ukinut, da je 7 banaka ugovaralo nezakonitu promjenjivu kamatnu stopu s potrošačima. I sad moram reći tko radi dobro svoj posao, tko ne radi dobro svoj posao. Možemo reći da je sud dobro odradio svoj posao. Nakon što je 7 banaka osuđeno, sad bi ljudi trebali ići u privatne sudske procese i zahtijevati svoj novac opet sudskim putem. Kad se donese takva jedna presuda o takvom jednom sudskom sporu koji je sustavan, koji se odnosi na puno ljudi, onda bi trebao biti zadatak izvršne i zakonodavne vlasti, da sustavno riješi taj problem.

Dakle, izvršna i zakonodavna vlast nisu odradili svoj posao. Izvršna i zakonodavna vlast trebali su na temelju takve jedne kolektivne presude koja je pravomoćna riješiti taj slučaj i omogućiti ljudima da van sudski dođu do tog svog novca, koji je njihov novac. A nije samo njihov, to je novac koji kad se njima vrati će ljudi plaćati, trošiti će, rasti će BDP, banke neće propasti. Nema šanse. Eto, Vrhovni sud je dakle, uvažio tu reviziju Udruge potrošač, odnosno, Udruge franak i ono što je najznačajnije u toj presudi, navodi se da se mora poštivati sudska praksa suda EU. Dakle, koliko god su neki ljudi bili protiv EU ja mogu reći da sam jako zahvalan da smo mi ušli u EU, jer je sud EU jedno vrhunsko stručno sudsko tijelo kojem zaslužujemo pripadati i kojem zaslužujemo odgovarati. I meni je jako drago da smo ušli u Uniju i ta Unija nas je možda i spasila. Ja neću ništa govoriti o tome. Ono o čemu bi još htio govoriti jest jedan slučaj neujednačene sudske prakse. Nakon što je donesena ta kolektivna presuda, koja je pravomoćna u dijelu za 7 banaka i koja se tiče promjenjive kamatne stope. Međutim, u tim presudama nije ujednačena sudska praksa. U tim pravomoćnim presudama, neke presude su takve da se omogućuje dužniku da dobije samo novac unazad 5 godina, dok su druge presude takve, da omogućuje da dužnik dobije sav preplaćeni novac od početka, dakle od kad je banka počela primjenjivati nezakonitu promjenjivu kamatnu stopu. Meni je poznato da postoje najmanje dvije izvanredne revizije koje su poslane na Vrhovni sud i u tim izvanrednim revizijama u jednoj se žali tužitelj, potrošač, a u drugoj se žali banka. Potrošač se žali za to što je presuđeno da ima zastare u njegovom sporu a banka se žali zato što je u njezinom sporu presuđeno da nema zastare potraživanja pa bi sad bilo uistinu poželjno, ja opet neću prejudicirati, neću govoriti što bi trebao Vrhovni sud presuditi, nego ću reći da je uistinu poželjno da Vrhovni sud što prije donese te izvanredne revizije i da time donese pravnu sigurnost svim budućim tužiteljima. Jer o čemu se radi? Čovjek koji diže tužbu, on ne zna u ovom trenutku hoće li dobri sav novac ili samo unazad 5 godina, a budući da je neujednačena sudska praksa, Vrhovni sud ima zadatak tu sudsku praksu ujednačiti. Pa ja apeliram na vas gospodine Sessa i na vaš sud da što prije ujednačite tu sudsku praksu pa po mogućnosti da vaš građanski odjel održi sjednicu i da na sjednici zauzme pravni stav koji će onda morati uvažavati svi niži sudovi. Uglavnom dajem prolaznu ocjenu vašem izvještaju. Zahvaljujem. Hvala i vama. Iduća pojedinačna rasprava poštovani kolega Branimir Bunjac. Hvala lijepa uvaženi predsjedniče Sabora, gospodine Sessa, zastupnice i zastupnici. Kao što sam rekao tijekom svo izlaganja u ime kluba zastupnika, doslovce smo zatrpani svaki dan molbama građana da se njihov predmet aktualizira, da se o njemu govori i o stotina predmeta, ja ću iskoristiti priliku da kratko prezentiram samo jedan a koji se direktno tiče rada Vrhovnoga suda i s kojim su upoznata sva tijela vlasti u RH. A to je slučaj koji između ostaloga izričito tvrdi da je Vrhovni sud korumpiran, citiram „do srži“ To je naime kanadsko-hrvatskog državljanina Josipa Vujčića koji je u otvorenom pismu izvijestio o svomu predmetu i neprovedbi presuda Europskog suda za ljudska prava, on ih ima čak 2 i to pravomoćne, premijera, predsjednika Sabora, Predsjednicu RH i ministra pravosuđa. Naime radi se o gospodinu koji je bio direktor prodaje američkog korporacijskog diva General Electrica koji vrijedi 750 milijardi dolara i koji je upozorio da ta tvrtka krši prava potrošača.

I u predmetu koji je trajao dugo i koji je imao preko 4 000 stranica, on je u oba slučaja pobijedio, pazite, pobijedio je i svoju tvrtku i svoje vlastite odvjetnike. Međutim, presude se u RH nisu provele, a nisu se provele zahvaljujući spregi politike i sudstva koje dandanas te presude opstruira. Između ostaloga, gospodin Vujčić tvrdi u otvorenom pismu, koje dakle ima i predsjednik Sabora u svojim rukama zajedno sa svim pripadajućim dokumentima da je ta sprega politike i pravosuđa vidljiva prije svega u ponašanju same Predsjednice Republike i američkoga veleposlanstva koji direktno korumpira sudove u RH doniranjem informatičkoga materijala pa su tako dali općinskom sudu 2 milijuna dolara donaciju, odnosno dali su Ministarstvu pravosuđa, MUP-u i DORH-u još 4 milijuna dolara donacije kako bi šutilo o slučaju gospodina Vujčića, odnosno opstruiralo ga i sličnim predmetima. Između ostaloga, ponavljam još jednom, u otvorenom pismu, čovjek koji ima 2 pravomoćne presude tvrdi da suci, dakle predsjednik Vrhovnog suda o svim važnijim predmetima u Hrvatskoj, brifira američko veleposlanstvo i britansko veleposlanstvo.

Između ostaloga, gospodin Vujčić u pismu koje ste svi primili, svi klubovi zastupnika ga imate, upozorava da hrvatske tajne službe su pokušale nekoliko puta podmititi, postići s njim nagodbu čime su direktno priznale svoju krivnju samo da šuti, a kad nisu u tome uspjele, tada je premijer Vlade Zoran Milanović naredi ubojstvo njegove žene i sina te su oni otrovani jedva preživjeli.

Između ostaloga gospodin Vujčić tvrdi da tvrtka General Electric ima u Hrvatskoj interese gradnje LNG terminala i da je američka bivša glavna tajnica odnosno kandidatkinja za predsjednicu uvjetovala svoj dolazak u Hrvatsku tako da se njegove presude opstruiraju. Između ostalog zato što je General Electric glavni financijer njezine izborne kampanje bio. I sad vi meni recite, ako je to istina, a nitko nije demantirao, a pismo je otvoreno onda mi vi recite gospodine Sessa ujedno pitam i sve ostale da li je Hrvatska uopće država? Jesmo li mi država ili smo mi „banana republika“ u kojoj sudovi, političari i sva državna tijela izvršavaju naloge američkih i drugih korporacija. Jer ovo što tu piše, a to se nalazi u Saboru već koliko ja vidim pola godine, da nitko na to ne reagira, da nitko to nije demantirao. Zašto to niste demantirali? Između ostaloga tvrdi se u ovom otvorenom pismu da gospodin Miro Kovač nije primljen kod američkog potpredsjednika Carya upravo zbog ovoga slučaja. To piše molim vas u otvorenom pismu. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Gospođo Pusić gospodin ima dvije pravomoćne presude. Otkuda vama pravo da derogirate Europski sud za ljudska prava a vi ste se najviše borili oko toga da Hrvatska uđe u EU kako bi imala pravnu zaštitu. Znači vi ste sada sami sebi skočili u usta. Sami sebi. Vi ste se borili za EU. Vi ste govorili da ljudi neće imat mirovine ako ne uđemo u EU, da neće imati nikakva prava. A sad kad imate dvije pravomoćne presude Europskog suda za ljudska prava sad govorite da se radi o komadu papira, da se radi o nebulozama. Ja ne mogu vjerovati što vi ovdje govorite. Meni ono što građani šalju u Sabor nisu komadi papira, meni su to ljudski životi, meni je to pitanje imam li ja svoju državu ili nemam. Jer ovo što tu čitamo ovo je jednostavno stravično. Dakle, ponavljam još jednom, od američkog veleposlanstva, tajnih službi hrvatskih i stranih, Ureda Predsjednice Republike. I zašto se o tome šuti?

Između ostalog je gospodin Vujčić naveo da je ubrzo nakon posjeta princa Charlesa Hrvatskoj 14. i 15.3.2016. ponovno krenula organizacija njegovoga ubojstva i to preko tajnog agenta Željka Omazića koji distribuira američke usisavače u RH, inače je bio prvi poslodavac bivšeg premijera Zorana Milanovića.

Imamo jednu repliku, poštovana zastupnica Vesna Pusić, izvolite. Kolega Bunjac, ono što sam ja rekla ne da je to samo komad papira, nego da papir svašta podnese. Dakle, što se tiče pravomoćnih presuda, ako čovjek ima pravomoćne presude naravno da se one trebaju provesti. A o ovim drugim navodima ne znam i ne mogu govoriti. Ali ono o čemu mogu govoriti jer znam je posjeta američke tada državne tajnice Hilary Clinton Hrvatskoj, jer sam to direktno dogovarala i uvjeti nisu bili nikakvi. Nikakvi!

To se možda vas direktno ne tiče, da dakle suci Vrhovnoga suda brifiraju o predmetima ovakvim i sličnima strane obavještajne službe. Nisam otišao tamo provjeriti, a to su vrlo ozbiljne optužbe. Ako je to došlo gospodine Sessa premijeru, predsjednici i svim saborskim zastupnicima vi ste nešto morali po tom pitanju poduzeti. Vi ste jednostavno morali reći ne znam to su ludosti, to nije istina. Trebali ste poslati demarš, kontrapis, jednostavno reći jel' vi shvaćate koja je ozbiljnost tih optužbi. A to je samo jedan od mora slučajeva koje ja danas ovdje mogu prezentirati jer sam ih dobio na desetine takvih, gdje se ljudi zgražaju, gdje oni jednostavno smatraju da je to nešto nezamislivo, da to se ne može usporedit sa najgorim totalitarističkim režima u kojima su neki od njih i živjeli, da je tu pojedinac izgubio svaku moguću slobodu. Pazite, on govori da premijer naređuje ubojstvo njegove djece. I vama to nije prestrašno?

Hvala lijepa.

Mi nismo dobili ključne odgovore jer je činjenica da neovisno sudstvo je vrlo bitno da bude neovisno, ali je također činjenica da hrvatski građani o sudstvu, pravosuđu, sudbenoj vlasti, sucima, većini sudaca naravno ne svima, ima izrazito negativno mišljenje.

Vi da ste bili u pregovaračkom timu oko pravosuđa pri ulasku u EU i očito vide se ti učinci, da ste jednostavno ako ste nagrađeni zbog toga i ako je ovaj sustav ne promijeni se pravosudni, ako vi u sudstvu budete zaštićeni, rekao sam i ponoviti ću opet kao lički medvjedi, ne vidim niti jedan razlog zašto vi ne dajete svoje imovinske kartice, od koga ih krijete. Ako mogu saborskim zastupnicima, premijeru, svim ostalim u društvu koji su dužnosnici imovinske kartice tražit se od supruga, provjeravat se sve živo, zašto ne od vas?

Ponovit ću i onu poslovicu, u Hrvatskoj je to vidljivo, to narod zna, to narod vidi, možda pod ovim svjetlima nama tako ne izgleda. Gdje novac zveči, pravda ječi.“ To je istina a to možete vrlo lako i jednostavno provjeriti u svim istraživanjima javnog mnijenja koje se najviše protivi tj. buni i govori, a to je neslaganje prema pravosuđu. To je činjenica i od toga ne smijete bježati.

To potvrđuje na cijelom području RH. Zbog toga imamo 2/3 Hrvatske prazne.

Možda imamo dobre propise, možda ih često mijenjamo, možda smo ih prepisali preko direktiva EU-a ali se ne poštivaju i nije aršin a znate dobro šta je aršin, znači kriteriji za svakoga isti. To su problemi o kojima vi morate razmišljati i ne možete se izdignuti vi gospodine Sessa ni bilo koji sudac iznad bilo kojega dužnosnika. Možete vi biti slizani duboko sa politikom, politički postavljeni ali nas je narod izabrao i mi moramo predavati imovinske kartice i to je ok.

Ili u imovinskoj kartici kažete jesam. Naravno da je tu sprega odvjetničko sudska vrlo bitna i naravno da vi to neće nikada napraviti ali to je baš zbog toga djela što ljudi sumnjaju u korupciju u sudstvu. A i sigurnosne službe su dale informaciju da ima korumpiranih sudaca.

Pravosuđe je vrlo bitno, ono bi trebalo biti stup pravde, stup pravde a to nije. Jedino ako ste bili u tome pregovaračkom timu prije ulaska u EU-u oko poglavlja pravosuđa, šta se vrlo kvalitetno lociralo, uhićivano, transferiralo i procesuiralo naše junake, bit će Haag i Carla del Ponte zatražila nešto vrlo malo, mi bi 10 puta više davali. Ako je tražila 5 dokumenata, mi bi davali šleper. Sve institucije, vi to vrlo dobro znate.

Bilo je procesa, ali uvijek su ispaštali sirotinja. Uvijek sirotinja. Na kraju ću samo završiti gospodine Sessa, to sam već jednom kazao. Malim i običnim ljudima skidate glave u sudstvu, a bogatim lopovima skidate šešir i duboko im se klanjate. To je problem hrvatskoga društva, hrvatskoga pravosuđa. Vi kao autoritet to morate mijenjati, počet od sebe i svakoga suca. Inače budućnosti u Hrvatskoj nema. Pravosuđe je najveći problem hrvatskoga društva, jer dosta je hrvatski narod plaćao užitke bogataša koji su kupili suzama siromaha. Gospodine Sessa vi morate odgovoriti na zastupnička pitanja, nema bahatosti, nema zaštićenih, da neovisno pravosuđe ali nikako iznad svih ljudi. Vri prvi primjer morate dati svoju imovinsku karticu, prvi i kazati gospodo suci vrijeme je da vidimo vaše stanje a ne da narod sumnja u nas da smo koruptivni. Pa Horvatinčić sada vozi kroz Zagreb brzi BMW dok bakica koja je prodavala luk ili radnica Dalmatinke ili radnica iz Metkovića, iz Osijeka, iz Rijeke ili ne znam odakle moraju ići odležati u zatvor i privodi ih se kao najveće kriminalce a nemaju za kruh. To je vaša obaveza zbog ovih koji večeras po kontejneru traže hranu, koji su svaki dan sve više siromašni, a njihova djeca odlaze. Pravosuđe je uz politiku koja im je to omogućila pravosuđe je također slagali se ili ne slagali sa menom, a to istraživanja govore jedan od krivaca stanja u hrvatskom društvu. Sada bi trebao govoriti poštovani kolega Gordan Maras, ali budući da ga nema gubi pravo na raspravu pa prelazimo na posljednju pojedinačnu raspravu to je uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite.

Naime, Hrvatski sabor donio je odluku da ratno profiterstvo ne zastarijeva 2010. Međutim, po tumačenju Ustavnog suda, a kasnije i Vrhovnog te odluke čini se, odnosno od te odluke ipak čini se ništa. Naime, u slučaju predsjednika HDZ-a BiH Ante Jelavića Vrhovni sud je dao mišljenje po kojem je i više nego izvjesno da će njegov proces otići u zastaru zato jer je pokrenuto odnosno ta istraga protiv njega je pokrenuta iz 2007. a ista stvar je i u slučaju Sanadera, ista stvar je u slučaju gospodina Đure Gavrilovića i sličnih makro profitera. Znači ono što nam zapravo Vrhovni sud kaže je sljedeće. Ako ste pokrali veliku lovu tijekom privatizacije, odnosno u doba rata, profitirali od tog rata a hrvatsko pravosuđe vas nije na vrijeme ulovilo ipak ćete proći nekažnjeno, ipak nećete biti sankcionirani, ipak pojeo vuk magare i vraćamo se opet na onu staru nikad ne zaboravljenu parolu Ljube Ćesića Rojsa koji sjeda ovdje ne znam na kojem mjestu kada je rekao „Tko je jamio, jamio!“ Tko je jamio, jamio to je poruka koju Vrhovni sud šalje svojim obrazloženjem slučaja znači ako se ne varam Ante Jelavića. Je, Ante Jelavića zbog zlouporabe položaja i ovlasti iz '96. godine. Naime, samim time što Vrhovni sud tumači da je ratno profiterstvo moglo otići u zastaru iako je Ustavni sud donio odluku da ne može, sasvim je jasno da Vrhovni sud izigrava volju Hrvatskog sabora. Međutim, zasigurno je tako. Ljudi će dodatno izgubiti povjerenje u institucije, i dalje će biti dojam općedruštveni da se kriminal ne kažnjava. I oni koji su omastili svoj brk za veliku lovu oni će proći … [[Govornik se ne razumije.]] i to u vremenima koja su za Hrvatsku bila najteža. Međutim, ne sumnjam da u mom slučaju gdje DORH traži za mene 2 mjeseca uvjetno zatvora zbog pisanja političkih grafita ne sumnjam, tj. ne pretpostavljam da moj slučaj neće otići u zastaru. A zašto? Pa zato jer ta shema sa zastarom ima misao da se alibira makro kriminal. Znači, ratno profiterstvo je makro kriminal. I budući da je rat gotov, davno je završio. Svi ti makro kriminalci su zapravo slobodni. Bit će oslobođeni onda zbog zastare. Evo ovo su sad moje proročke riječi. I Ivo Sanader i HDZ znači i bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader i premijer i njegova stranka HDZ i Ante Jelavić kao bivši predsjednik HDZ-a BiH i Đuro Gavrilović i sve to će dame i gospodo otići u zastaru. I ja postavljam onda pitanje jednom kad to ode u zastaru, kad to bude nesporno utvrđeno, kada to ne bude bilo sporno hrvatska javnost će pitat pa koji je onda bio smisao tih procesa, zašto su sati i sati, godine i godine državnih institucija utrošene u rješavanje predmeta koji ionako nikad neće biti riješeni pravomoćnom osuđujućom presudom. Zašto? Zato da bi se stvorio privid u javnosti da se kriminal sankcionira. Sjećam se kad je sudac Turudić ako se ne varam kod izricanja presude Sanaderu rekao da želi poslati društvenu poruku da ni najviši državni dužnosnici ne mogu pobjeći od da tako kažem pravde, odnosno, da je ruka pravde spora, ali u konačnici dostižna. Međutim, svojom odukom Vrhovnog suda, šalje se poruka, da je ruka pravde, ne samo prespora, nego i za ljude povezane s HDZ-om, često i nedostižna. Odnosno, da ih nikada neće sustići. Narod će stoga reći, opet se vraćamo na riječi Ljube Česića Rojsa, reći će pa Rojs je bio u pravu, kad je rekao, tko je jamio je jamio i to je moja poruka Hrvatskom narodu. Moja poruka Hrvatskom narodu je da ne polaže svoje nade u sudove, da ne polaže svoje nade u pravosudni sustav i u njegove odluke. Moja poruka Hrvatskom narodu je da polaže nadu u svoju političku volju, u svoju političku moć. I da na izborima pobijedimo, sustav i kriminal, jer je očito da pravosudnim putem ne možemo. Znači, neće HDZ izgubiti bitku pravnim putem. HDZ može izgubiti bitku ili rat slikovito rečeno za vlast, samo i isključivo političkim putem i na izborima. Pravnu bitku HDZ ne može izgubiti. Jer je HDZ stranka koja je iznad zakona. HDZ je stranka koja piše zakone, HDZ je stranka koja imenuje suce, najviših sudskih instanci i na kraju, naravno, ti isti sudovi uvijek donose presudu u njihovu korist. Odbacuje se presuda Ivi Sanaderu, odbacuje se presuda HDZ-u, odbaciti će se presuda Anti Jelaviću, koji je bio predsjednik HDZ-a BIH i mnogim drugima, koji za razliku od maloprije navedenih nisu medijski toliko eksponirani. I mogu samo reći da Đuro Gavrilović može slobodno trljati ruke, Đuro Gavrilović može reći, dobro sam napravio što sam digao milijune maraka u ratu, a vi ste svi budale, koji ste živjeli pošteno. Vi ste svi budale koji ste vjerovali u pravnu državu. Vi ste svi budale koji ste vjerovali u institucije pravosuđa itd. itd. Sramotna presuda Horvatinčiću, samo je kap u moru. Bilo je tu presuda koliko hoćete. Sjećam se kad je čovjek koji je ubio ako se ne varam 2 djevojke bio oslobođen, jer je sud procijenio, da je on, da dolazi iz obitelji koji je kao, ne znam kako bi to čak ni nazvao, ugledne obitelji. Ja pitam, jel moguće da, recimo za mene kaže sud, pa evo gospodin Pernar vi ste gravitirali, ali dolazite iz ugledne obitelji.

Znači kazna. Pretpostavljam da neće zato jer moja obitelj nije ugledna na način, na koje su ugledne obitelji, odnosno, obiteljske loze ljudi, koji su upropastili našu zemlju, ljudi koji su u privatizaciji stekli kapital, ljudi koji imaju političku moć u Hrvatskoj i ljudi koji kontroliraju pravosudni sustav. Dame i gospodo, ovaj moj apel, znači, nije na suce Vrhovnog suda, nije na Vrhovni sud, nije na vladajuću većinu, moj apel je na hrvatske birače da konačno izađu na izbore i da pobijedimo HDZ političkim putem. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Pernar. Mislim da ste vrlo dobro detektirali glavni problem u RH a to je dakle, stanje u pravosuđu koje se može pobijediti isključivo političkim putem. To znači, ne naravno, da bi jedna garnitura došla, pa postavljala svoje suce, nego da bi na vlast u Hrvatskoj građani konačno izabrali ljude, koji će dozvoliti da sudstvo bude neovisno i pravedno. A ne, da već 25 godina u Hrvatskoj imamo jednog jedinog vrhovnog suca, a to je jedan djedica, koji bi htio sad pred kraj života uvesti i dvostranačke u RH. Ne znam šta bi sam sa sobom, pa onda još da prije nego izgubi svu snagu, da još nas dodatno kako se zove izmaltretira i kad ga jednom više ne bude. Evo, mi danas pričamo o tome, kako svi građani, pa i sami suci govore o tome da je sudstvo korumpirano, a gospodin Sessa ne zna ni za jednog jedinoga korumpiranog suca. On to nikad u životu nije čuo. Kakvih 20 korumpiranih sudaca, pa gdje to ima. Gospodine Sessa, ja vam mogu reći i vama zastupniče Pernar, da SOA svoj posao radi vrlo dobro. Ja sam osobno u Odboru za nacionalnu sigurnost i znam da SOA svoj posao radi odlično i sigurno ne lupetaju. Pa zar vi mislite da bi ravnatelj SOA-e rekao javnosti da je 20 sudaca je korumpirano i da nakon toga ne bi snosio nikakve posljedice zbog takve izjave da ona nije istinita? Koliko ima ratnih profitera, također ste dobro spomenuli, znate koliko? Jedan. Sada imamo još završnu raspravu Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i ponovno kolega Pernar. Izvolite. Hrvatski narode, ako očekuješ pravdu od pravosudnog sustava, nećeš ju doživjeti. Hrvatske narode, ako očekuješ pravdu od udica, koji su korumpirani, nećeš ju dočekati. Ne sjećam se kad je zadnji put bio pokrenut neki postupak protiv korumpiranog suca, ali znam za slučaj suca Roglića, koji je rekao da je županijski sud, ako se ne varam, gdje on radi ili općinski da je bio korumpiran, da su suci na njemu korumpirani. Znači u Hrvatskoj je veća vjerojatnost da će biti osuđen onaj koji kaže da u pravnom sustavu postoji korupcija, nego netko tko je korumpiran. Predsjednik Vrhovnog suda, ne zna ni za jedan slučaj korumpiranog suca, ha što reći onda o tome, kakvo je naše pravosuđe? Jedan zaključak je da on ne zna ni za jedan slučaj pravosudne korupcije, korumpiranog suca zato jer suci nisu korumpirani, zato jer naše pravosuđe nije korumpirano i zato, kako bi se to reklo, sustav funkcionira kako bi trebalo. Međutim,, naši građani skloni su vjerovati drugoj tezi, tezi koja kaže, da on ne zna ni za jedan slučaj korumpiranog suca, zato jer se kriminal koji suci rade, stavlja pod tepih, zato jer pravni sustav je postavljen na način da su suci nedodirljivi. Zato jer je sustav paraliziran i zato jer isti ljudi koji bi ih trebali osuditi zbog korupcije su i sami korumpirani, odnosno, da je cijeli sustav duboko korumpiran. Znači, to su te dvije mogućnost. Prva je da u pravosuđu nema kriminala i da su svi pošteni, a druga je da su zapravo na svim razinama korumpirani. Gledajući zadnje vrijeme sudske presude, pogotovo oslobađajući presudu Sanaderu, HDZ-u i na kraju krajeva presedansku odluku Vrhovnog suda, koja slijedi praksu Ustavnog, da svi predmeti ratnog profiterska u suštini idu u ratnu zastaru. Ne mogu se otrgnuti dojmu da nas ovi sudovi i ovakav sustav pravni vode u propast, u pravnu nesigurnost i usudio bih se reći anarhiju, odnosno, ne čak anarhiju gdje ne vlada nitko, nego u nešto što bi nazvao zakon jačeg. Znači gdje vlada onaj tko ima veću šaku, onaj koji ima veću kesu, onaj koji ima, da tako kažem, bliskije prijatelje. I trenutno je to HDZ. I kažem, oni imenuju suce, oni donose zakone i zapravo oni suvremeno vladaju pravnim sustavom. Takvo stanje neće se promijeniti sve do iskrene i stvarne opozicija ne postane pozicija. Ja ju vidim trenutno u Živog zidu. To je jedina stranka koja nije sudjelovala u vlasti, koja je po svojoj prirodi korumpirana. I pozivam zato hrvatske građane, da kad izađu na izbore, ako im je stalo do pravne države, ako im je stalo do toga, da se pomete kriminal u pravosuđu, da nas podrže u izborima, jer u suprotnom, nastaviti će gledati oslobađajuće presude i Horvatinčiću i ovim svim tajkunima i znači ratnom profiteru Đuri Gavriloviću i svoj toj ajmo reći, sviti i tim ljudima.

Sada će nam se završno obratiti predsjednik Vrhovnog suda, poštovani Đuro Sessa. Izvolite. Gospodine predsjedniče hvala lijepo. Hvala vam lijepo na svim izrečenim kritikama, na temelju izvješća koje nije moje, nego je mog prethodnika i neću odgovarati na neke osobne ocjene koje se tiču mene samoga, jer nije ni tema ove rasprave, nisam ja kao osoba. Samo nekoliko refleksija na neke najznačajnije primjedbe načelne naravi. Što se tiče dojma, mislim da smo u pitanju dojma odgovorni sami suci, zato što postoji jedan sazor od komunikacije s javnošću. No, tu komunikaciju s javnošću preuzeli su drugi i u tom razmjeru između te zazora od komunikacije i objašnjavanja pojedinih ključnih predmeta i onoga što se u javnosti govori, stvara se taj negativan dojam. Što se tiče odnosa Ustavnog suda i Vrhovnog suda, ta je pozicija postavljena temeljem Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Meni je drago da se to pitanje postavlja, ali to je prije pitanje zakona i mijenjanje zakona, nego što bi se Ustavni sud, Vrhovni sud tu mogao bilo kako postaviti. Što se tiče istraživanja koje su radili sami zaposleni, to je za mene novost, nego spominjao bi jedno istraživanje koje je vođenje, za vrijeme dok je ministrica bila Ana Lovrin, kojem su se anketirale stranke na sudovima. Dakle, ljudi koji su nešto imali na sudu. I tadašnja ocjena te ankete, koja je vođena na različitim sudovima u RH, bila je negdje ispod između 3,5 i 4. Što se tiče pritužbi stranaka, one svakako ukazuju na probleme, no, da bi bile vjerodostojne morale bi biti osnovane. A, često se pokazuje da su one više-manje, subjektivni prikaz neke situacije, nego stvarnog stanja. Tako da mislim da radnici u sudbenom sustavu nisu nezaštićeni. Što se tiče broja sudaca, kad se spominju anglosaksonski primjeri, onda se zaboravlja da Velika Britanija ima 25000 sudaca, koji rade izvan svoje osnovne profesije. Dakle, odvjetnika, drugih pravnika, koji poslijepodne rade kao suci i te se brojke nikad ne spominju. Što se tiče nepovjerenja u rad sudova, svakako da to je nešto što brine sigurno svakoga suca, ali 1300 predmeta, milijun i 300 tisuća predmeta, godišnje, novih dolazi na sud. Tako, da između tih statističkih podataka i ovih ocjena vjerojatno postoji istina negdje u sredini.

Jedno od tih je i mogućnost postavljanja prethodnog pitanja u predmetima kojih će biti jako puno, da se izbjegne pojedinačno suđenje, tako da takav prijedlog već u Ministarstvu pravosuđa postoji, sačinili su ga sami suci i dostavili Ministarstvu pravosuđa. Prema tome, nije istina, da suci nemaju osjećaja za taj kako bi rekao, društveni trenutak. Primjena konvencije, Europske konvencije za ljudska prava, problem s tom konvencijom je pozitivistički odgoj sudaca u RH, a to je da prije svega primjenjuju nacionalne zakone, a Europska konvencija za ljudska prava nalaže da se ne primjenjuje nacionalni zakon, ako je suprotan s konvencijom. I moram reći, da je to jest problem, ali u našem kontinentalnom pozitivističkom pravničkom obrazovanju, to su koncepti koje nije lako preskočiti. Što se tiče dužine trajanja postupaka, u ovom izvješću fali jedan podatak, a to je prosječno trajanje postupka pojedinim sudovima. Mislim da na sudovima, gdje postoji jedan stabilan pregled predmeta i dovoljan broj sudaca da takvih iskoraka, odnosno, takvih eskapada dugotrajnosti postupaka nema previše. I što se tiče prakse i zastare za privatizacijske predmete ili privatizacije tijekom Domovinskog rata, svatko, pa i sudovi, a prije svega Vrhovni sud, dužan je poštivati stavove Ustavnog suda. I ako je Ustavni sud zauzeo po tom pitanju određeno stanovište, mi ga ne može mijenjati, nego smo ga dapače dužni poštivati. Tako da, evo, toliko a što se tiče imovinskih kartica, još samo da to kažem, to je stvar zakona, a što se tiče moje imovinske kartice, ona je obavljena u novinama berem 50 puta. Tako da, tko god uđe malo u arhivu novina moći će vidjeti, pa i mislim da o mojoj imovinskoj kartica zaista nije potrebno raspravljati u ovom Visokom domu. Imamo jednu repliku. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče Vrhovnoga suda. Pa evo ja, sam detaljno pročitala vaše izvješće i al prije svega želim reći da sasvim sigurno možemo biti ipak zadovoljni time što među našim sucima ima svakako i većina ih je poštena i korektna i kvalitetno sude. Mislim da je teško uprijeti prst u nekoga i reći da je korumpiran o čemu je govorio kolega Pernar. No, ja sam, se za repliku javila, zbog nečeg drugog. U vašem izvješću ovdje piše koja je misija i koji su ciljevi sudbene vlasti. Jedan od tih ciljeva i još ovdje naveden kao prvi je osigurati da svi građani moraju imati pravo i mogućnost pristupa sudu. Jedan podatak koji bih ja osobno vidjela ovdje u ovom izvješću, a sada ga nema, pa vas molim da evo, povedete računa o tome, da u izvješću za 2017. g. se to možda nađe unutra, a to je koliko je sudova od 77 ustanovljenih sudova u RH, koliko ih je pristupačno za osobe s invaliditetom i kad ste spominjali broj sudaca, mene bi jednako tako zanimalo, koliko je zaposleno osoba s invaliditetom na sudovima u RH u odnosu na ukupan broj zaposlenih? Ukoliko nije ispoštivanja zakon, onda bi me zanimalo, da li su sudovima ispunili zamjensku kvotu. Svakako ćemo uzeti u obzir, koliko ja znam, na sudovima na kojima sam bio, pristup invalidima je dostupan, a o zapošljavanju invalida o sudovima mogu dostaviti ili posebno izvješće ili pričekati sljedeću godinu.